manjina, Odbor za informiranje, informatizaciju medija. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Uvaženi predsjednik programskog vijeća HRT-a gospodin Bruno Kraljić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Ja ću samo ukratko, vrlo kratko s obzirom da ste dobili materijale obrazložiti sam nacrt izvješća. On je koncipiran tako da daje sumarni kratki pregled sjednica Programskog vijeća i tema o kojima je Programsko vijeće raspravljalo. Ono je u 2014.godini održalo 10 svojih sjednica te sumarni pregled zaključaka i mišljenja koje programsko vijeće tijekom 2014.godine donijelo. Vijeće je također donijelo i mišljenje vezano uz Izvješće HRT-a o ostvarenju ciljeva i obveza iz ugovora s Vladom vezano za ispunjavanje programskih načela i ciljeva HRT-a. U tom mišljenju Vijeće je zaključilo da HRT u najvećem dijelu, dakle ne u potpunosti, nego u najvećem dijelu ispunjava ugovorom propisane kvantitativne obaveze te da je HRT općenito ispunjavala usmjerenja ali uz primjedbe koje je vijeće u svome mišljenju navela. Samo bih želio upozoriti i da je sastavni dio našeg izvješća su zapisnici s kojeg se vidi stajališta vijeća i primjedbe, sugestije i zaključci koje su članovi vijeća i vijeće u cjelini izricali prema upravi HRT-a. Moram konstatirati da su zakonskim izmjenama iz 2012. godine značajno smanjene ovlasti programskoga vijeća. Programsko vijeće u tome smislu nije moglo utjecati na poboljšanje provedbe programskih načela. Jedini konkretni mehanizam pisano upozorenje koje je programsko vijeće izreklo u 2013.godini tada nije rezultiralo nikakvim konkretnim posljedicama pa je programsko vijeće u 2014. godine odustalo od tog modela u korist modela češćih sjednica i usmenih upozorenja ravnateljstvu HRT-a na koje je također Programsko vijeće nema nikakve mehanizme provjerenih mogućnosti konkretne reakcije. U svakom slučaju stav je Programskog vijeća da je ono u okviru kako zakona tako i ugovora koji je s jedne strane jako kvantificiran i vrlo precizno pa i pre precizno određuje postotke a s druge strane u člancima od 71-89 daje mogućnosti širokog tumačenja iznimki. Pokušalo i čini nam se ponajvećima uspjelo ostvariti svoju zakonom propisanu ulogu tim više što je kontinuirano predlagalo HRT-u da pokrene postupke izmjene ugovora s Vladom, ugovora koji je još uvijek na snazi uz neke manje izmjene iz 2015.godine na koje se ovo izvješće ne odnosi pa o njima sada ne bi. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa naime obrazloženja koja ste dali sada u ovako kratkom obraćanju ne mogu nikako prihvatiti s obzirom da u Izvješću koje je Vlada RH i mišljenju koje je dala na vaše izvješće jasno stoji da programsko vijeće nije svoju zadaću završilo zakonski i da nije slalo pismena upozorenja na sve propuste koje je rukovodstvo HRT-a činilo u pogledu programa. Stoga smatram da ovakvo šturo obrazloženje koje ste dali da iz zapisnika se sve vidi. Zapisnici su jedno a pismena upozorenja su ona koja ostaju trajno kao razlog da rukovodstvo HRT-a kao i glavni urednici moraju poštivati te izvršiti u konačnici ono što ste zatekli. To se nije dogodilo i stoga smatramo da imate i odgovornost prema ovom Hrvatskom saboru kao i prema Vladi RH da ugovori nisu poštivani. Želi li predstavnica Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Pardon, oprostite odbori su prvo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi zastupnik Andrija Mikulić, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče programskog vijeća, uvažena zamjenice ministra i predsjedniče nadzornog odbora, poštovane kolegice i kolege. Dakle, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 5. sjednici održanoj 13. travnja 2016.

Odbor je navedeno izvješće razmotrio kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predsjednik Programskog vijeća HRT-a rekao je da je u 2014. godini programsko vijeće održalo 14 sjednica i da je na njima raspravljalo o ispunjenju svoje uloge definirane Zakonom o HRT-u, Ugovorom o HRT-u i Vlade RH i općim aktima HRT-a. Ono je također raspravljalo o aktualnim temama vezanim za praćenje ispunjavanja programskih obveza HRT-a definiranim zakonom i ugovorom kao i izvješćima povjerenika HRT-a vezanim za pritužbe i prijedloge korisnika usluga HRT-a.

Istaknuo je da se u Izvješću o radu Programskog vijeća HRT-a za 2014. i mišljenju Programskog vijeća HRT-a od 3. studenog 2015. godine ističe da HRT tijekom 2014. nije ispunjavao usmjerenje sadržaja i kvalitativne obveze zadane ugovorom između HRT-a i Vlade RH. Ali uvidom u pojedina izvješća za televiziju je razvidno da postoje odstupanja i niža ostvarenja obveza od ugovora utvrđenih za pojedine programske vrste na kanalu HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 te međunarodnom televizijskom kanalu. Istaknuo je i da je Vijeće za elektroničke medije u svojem Izvješću o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2014. godinu utvrdilo da postoje odstupanja od ugovorenih programskih obveza te manji udjeli od ugovorenoga, a na HRT-u 4 zamijećeni su i programski sadržaji koji tu ne bi trebali postojati. Te da je na HRT 1 i HRT 2 došlo i do prekoračenja dopuštenog oglašavanja u jednom satu.

Vlada napominje da u izvješću nisu navedeni mogući opravdani ugovorni razlozi za odstupanje od omjera programskih sadržaja. Naglasio je da je iz predmetnog izvješća i mišljenja programskog vijeća nije razvidno da je Programsko vijeće HRT-a postupalo u skladu sa zakonskom obvezom u pogledu odstupanja od utvrđenih omjera programskih sadržaja te da je mišljenje programskog vijeća u bitnim segmentima nepotpuno i nedorečeno. Na kraju rečeno je i da se programsko vijeće u pogledu ostvarenih stručnih mjerila i kvalitete sadržaja i usluga nije očitovalo iako je zaduženo za praćenje tih načela čime nije ispunilo svoju zakonom utvrđenu ulogu te je suodgovorno za lošu kvalitetu programskih sadržaja na HRT-u i za neispunjenje zakonskih i ugovornih obveza HRT-a. U raspravi na odboru postavljeno je i pitanje predsjedniku programskog vijeća da li je Programsko vijeće HRT-a upozoravalo urednike i ravnateljstvo HRT-a na kršenje zakonskih i ugovornih obveza i programskih načela te da li su ta upozorenja imala efekt. Odgovoreno je da je programsko vijeće svoje primjedbe davalo usmeno što je zabilježeno i u zapisnicima te smatraju da su ispunili svoje obveze. Neke primjedbe su bile uvažene, a neke ne. No samo programsko vijeće ne sudjeluje u kreiranju programa.

No izrečeno je i da je ugovor potpisan na 5 godina ali postoji plan izvršenja za svaku godinu, a primjerice pravila o oglašavanju odnose se na svaki sat. Nakon provedene rasprave odbor je sukladno mišljenju Vlade Republike Hrvatske većinom glasova sa 7 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: „Ne prihvaća se Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. Drugi izvjestitelj odbora? Ne. Hvala. E onda ću zamoliti uvaženu zamjenicu ministra kulture, gospođu Anu Lederer, da dodatno obrazloži mišljenje. Izvolite.

Kao što ste već čuli u Izvješću o radu Programskog vijeća za 2014. godinu i mišljenu Programskog vijeća HRT-a o Izvješću o ostvarivanju ciljeva i obveza HRT-a iz Ugovora s Vladom RH za 2014. godinu ističe se da HRT u najvećem dijelu ispunjava ugovorom propisane kvantitativne obveze i da je HRT tijekom 2014. godine općenito ispunjavala usmjerenje, sadržaj i kvantitativne obveze zadane ugovorom između HRT-a i Vlade RH. Međutim, prema izvješćima za televiziju i radio stvarno stanje je sljedeće. U pogledu kvantitativnih obveza postoje niža ostvarenja programskih obveza od ugovorom utvrđenih za pojedine programske vrste na svim televizijskim kanalima HTV1, HTV2, HTV3, HTV4, međunarodni televizijski kanal što je utvrdilo i Vijeće za elektroničke medije u svojem izvješću za 2014. godinu i to za HTV1, HTV2, HTV3, HTV4 pri čemu su na HTV4 zamijećeni sadržaji koji ne bi trebali postojati zabavni igrani program. U svibnju 2014. godine Vijeće je zabilježilo na HTV1 i HTV2 i prekoračenje oglašavanja u jednom satu. Nadalje, postoji niža realizacija nekih programskih vrsta na Hrvatskom radiju jedan, dva i tri, Glasu Hrvatske, te pojedinim regionalnim radijskim centrima radio Sljeme, radio Osijek, radio Pula, radio Rijeka, radio Zadar, radio Knin, radio Split, radio Dubrovnik. U izvješću Programskog vijeća nisu navedeni mogući opravdani ugovorni razlozi za odstupanje od omjera programskih sadržaja. O predmetnim odstupanjima Programsko vijeće je bilo dužno pisano upozoriti Ravnateljstvo HRT-a, glavne urednike i Nadzorni odbor HRT-a što nije učinjeno kako proizlazi iz izvješća. U pogledu pak kvalitativnih obveza s obzirom da se prema programskim načelima u programima HRT-a moraju između ostalih poštivati najviša stručna mjerila, te osigurati pružanje sadržaja i usluga najviše kvalitete. Vijeće se nije očitovalo o ovim načelima, tj. o kvaliteti programa, iako je zakonom o HRT-u zaduženo za praćenje istih, te iako postoje brojni prigovori koji se odnose na kvalitetu programa i profesionalnost, a koje je zaprimio povjerenik za korisnike usluga Hrvatske radio televizije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. Zaključno. Programsko vijeće HRT-a nije ispunilo u 2014. godini svoje zakonom propisane zadaće, te je propustilo upozoriti nadležna tijela HRT-a o odstupanju i nižoj realizaciji programskih obveza HRT-a, te zahtijevati i ispunjenje programskih načela napose u dijelu koji se odnosi na pružanje sadržaja i usluga najviše kvalitete. Vijeće je stoga suodgovorno za lošu kvalitetu programskih sadržaja na HRT-u, te naposljetku i za neispunjenje zakonskih i ugovornih obveza HRT-a. Iz navedenih razloga Vlada Republike Hrvatske smatra da se navedeno izvješće ne može pozitivno ocijeniti, te predlaže Hrvatskom saboru da se navedeno izvješće ne prihvati. Otvaram raspravu. Prvo će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista riječ uzeti uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Izvolite.

Pozdravljam sve nazočne. Ali ja bih postavio pitanje prvo jedno, da li se može reći da je HRT javna televizija, odnosno javni medij i servis ili zapravo državna ili stranačka televizija. Ja mislim da i najveći optimisti odgovor znaju, pa onda ako to stavimo u kontekst prigovora, onda je manje-više sve jasno.

Sjetimo se predizborne kampanje, gospodin Karamarko u svom prosvjetiteljskom duhu kaže HRT nas čini luđacima jer smo domoljubi, bit će promjena na HRT-u. Milijan Brkić, poznati demokrata kaže: „Tamo rade sve sami špijuni ili veliki dio špijuna.“ A ja se pitam pa što mu smeta? Pa to su zapravo ljudi koji odgovaraju njegovom mentalnom sklopu. Oni najbolje mogu izvršiti ono što on želi. Sa Kaptola stiže glas, kaže gospodin Miklenić, glavni urednik Glasa Koncila „HRT je … [[Govornik se ne razumije.]] brutalnog medijsko etiketiranja i likvidiranja neistomišljenika sve po komunističkom obrascu.“ Hvala bogu, sada vidimo sve je isto kao što je i bilo. Drugim riječima od najavljenih promjena neće biti ništa. Ali da se vratimo na ovo što je zapravo tema. Kada govorimo o, zapravo sve je to tema ali kada govorimo o Programskom vijeću i njegovom radu tijekom 2014. godine ja mislim da valja upozoriti na nešto što je i danas problem i što će biti problem vjerojatno duže vremena i za koji smo svi zainteresirani da se pokuša riješiti. Vijeće je kaže raspravljalo o planovima restrukturiranja dopisništva. To je ono što se stalno spominje, da dopisnička ta mreža dopisništva, regionalni centri, studije itd. treba ojačati, treba zapravo dati više prostora, a pogotovo recimo tu su zainteresirani predstavnici manjina u onim sredinama gdje manjine žive. Treba raspraviti doista Strategiju programa HRT-a i programskih kanala HRT-a i razmotriti izvršavanje programskih obveza Hrvata izvan Hrvatske, a posebnu pozornost treba dati, staviti da jezik i govor na HRT-u. Ja mislim da smo svi svjesni kada slušamo HRT ako nismo Zagrepčani da zapravo vidimo da se na HRT-u ne govori književnim jezikom ili barem ne oni koji bi trebali govoriti spikeri, izvjestitelji itd. I to je nešto što ne mora biti nešto što bitno smeta, ali ako je to javni servis onda je obveza zna se kako, na koji način treba govoriti. I ono što je meni interesantno bilo u ovome, a to je da HRT kaže, odnosno Programsko vijeće kaže da treba prihvatiti prijedloge Savjeta za nacionalne manjine, poboljšati programe namijenjene Hrvatima izvan Hrvatske i zapravo programi koji su namijenjeni informiranju pripadnika nacionalnih manjina trebaju biti više integrirani u redoviti program HRT-a. To je što se tiče izvješća.

To je dosta jedna, to je već jedan eksperiment koji mislim da je pokazao svoje, zapravo više nije eksperiment, traje već nekoliko godina, pokazao svoju punu svrhu i svoj puni smisao i razmatra programske dijelove, znači komunicira sa gledateljima, sa slušateljima i ukazuju mu gledatelji, slušatelji na ono što je problem pa onda tu vidimo u ovom izvješću povjerenika programske dijelove kojima se najviše prigovaralo ali i oni programski dijelovi koji su prihvatili pohvale. Ja sada to neću govoriti ali ima neki, ono što zamjeram, odnosno mislim da je problem ovoga izvješća to je što je mali broj kako da kažem, reprezentativni je mali broj ljudi koji u tome sudjeluju. Prema tome, imamo ne znam prigovore 45 osoba ili ne znam, to je jako malo ali to je ono s čime se raspolaže pa su najveći prigovori bili za 2014. godinu i u emisiji Dobro jutro Hrvatska, Dnevnik 2, Radio Sljeme. Ali istodobno kada se hvale, kada se daju pohvale, onda se ponovno kaže da je zapravo Radio Sljeme najviše pohvala primio, onda Nedjeljom u 2, onda Dobro jutro Hrvatska, dokumentarni program, filmski program. Pa ona recimo se to kaže zbog čega, zbog kojih filmova, ciklusa filmova, prvi program Hrvatskoga radija. I sada se navode emisije koje su tu, uglavnom se govori o političkim emisijama za što su, ali ne samo o njima za što su političari zainteresirani. I to je zapravo jedna dobra, čini mi se dobra slika da shvatimo što zapravo je, kako da kažem, slušateljima i gledateljima interesantno a što nije interesantno.

One su rađene po uzoru na najbolje europske medije i najbolje europske tradicije ali treba svakako ojačati možda sa jednom ekipom ljudi koji će tu pomoći da se to napravi, da se to napravi na pravi način.

Jer uglavnom kada se raspravlja raspravlja se o televizijskom programu a radijski program je po meni daleko kvalitetniji pogotovo Hrvatski radio prvi program i Hrvatski radio treći program koji zapravo doista predstavljaju možemo reći, pogotovo treći program, na što možemo biti ponosni i što svakako moramo spriječiti i onemogućiti da se eventualno, i bilo je takvih mišljenja da bi trebalo transformirati, promijeniti ili čak i ukinuti ili prenamijeniti treći program. Mišljenje je mnogih koji se bave ovom tematikom da je Hrvatski radio prvi program, da on stagnira, ali još ima toliko kvalitetne kadrove da se zapravo to ne primjećuje. Kada govorimo o emisijama, ja ih sada neću nabrajati ali mislim da treba izdvojiti svakako jednu koja traje već 10 godina na prvom programu Hrvatskoga radija, to je Inventura - tjedan pod povećalom gđe. Ivane Hedl Šubarić i Ivice Ružičića. Jer 10 godina biti inovativan, agilan, pratiti na najbolji mogući način što se zbiva na planu politike objektivno mislim da je kvaliteta koju treba naglasiti. Naravno, ja iznosim svoj osobno mišljenje ali čujem da i mnogi drugi tako razmišljaju. Treći program je bitan utoliko što je on ne samo kulturni program, imate cijelu lepezu, vjerojatno i slušate glazbe od klasične do jazza, do šansone, od filozofije umjetnosti do znanosti. Ali ovdje je zapravo najbolja promocija i hrvatske kulture, hrvatske glazbe, hrvatskih autora. Čak dapače bilo bi dobro da to doprije do javnosti šire i više ali nažalost imamo situaciju kakvu imamo. Kada se govori o lokalnim radiopostajama budući da dolazim iz Osijeka, ja bih samo kratko spomenuo da recimo program Radio Osijeka, jer ga slušam, bavi se pitanjima državne i lokalne politike i samouprave ali bavi se i puno problemima civilnoga društva i ima dvije manjinske emisije koje su vrlo interesantne, to je na mađarskom jeziku emisija koja je već uhodana, koja traje već godinama i nešto novije Slovaci riječku i pjesmo na koju ja kao Slovak imam prigovore ali neću ih sada ovdje iznositi da ne budem uvijek protiv svojih. Dobro je da takva emisija postoji ali je treba u svakom slučaju naprosto ažurirati odnosno treba je nekako učiniti atraktivnijom i modernijom. I sada još samo na kraju nekoliko riječi o stanju na HRT-u. Kada kažem o stanju na HRT-u u onom smislu što je ostalo nakon gospodina Radmana, jer i sami su djelatnici bili nezadovoljni sa onim što se zapravo na tom, u tom mediju radilo. Tri najveća problema su, barem oni koji se razumiju u to kažu, funkcionalna multimedijska organizacijska integracija, matrični ustroj koji je nastao od 2013. godine i urednička politika. Kada se govori o toj funkcionalnoj multimedijskoj organizacijskoj organizaciji HRT-a to su zapravo riječi koje dolaze iz programa Gorana Radmana i zapravo i željelo se radio i televizija uguraju jednu poslovnu jedinicu što se smatra da to ima dvije posljedice. Radio bi izgubio svoju samostalnost jer se svi rukovoditelji odjela uglavnom bave televizijom a odjel nije redakcija, to je radna jedinica koja isporučuje proizvod koji naručuje poslovne jedinice. Matrični ustroj o kojem smo govorili je također nešto što je program gospodina radmana koji je pokušavao zamijeniti stali analogni ustroj umjesto radiotelevizije, glazbene proizvodnje i općih zajedničkih poslova ustrojene su nove jedinice program produkcije, tehnologije, poslovanje te podrška upravljanju. Ovo navodim stoga što se time zapravo otvorio ogroman prostor uredničkoj moći i program se kako to kažu na samoj televiziji proizvodi poput cipela. A ta kako da kažem nema više zajedničkih kolege programa i produkcije, tako da nije moguće ni koordinirati zajednički rad na tim programima. Sadašnje stanje na HRT-u a još uvijek je tako, zapravo je stanje hladnoga rata između te dvije poslovne jedinice i to bi trebalo mijenjati i to bi trebala biti zadaća možda i više nego li kadrovska politika koja također naravno nije zanemariva. Ja sam i prošli put kad je bilo govora o smjeni gospodina Radmana pa se to neću ponavljati upozorio na sustav BBC-a kao onaj koji nam može biti uzor jer BBC ne priznaje razdvojenost poslovne i programske politike. Ravnatelj televizije, radija, digitalnih djelatnosti, informativnog programa nadzire i poslovanje i tu nema ništa čudno jer zapravo poslovna politika i novac je ujedno se reflektira i na program a program se reflektira na poslovnu politiku. Govori se o povezivanju i o digitalizaciji programa, znači uzor imamo, znamo kako to treba napraviti ali važno je na kraju napomenuti možda da li prije dolaska gospodina Radmana na HRT-u stanje nije bilo dobro, odlaskom da li se promijenilo, sumnjam. Bilo bi dobro da se promjeni. Gospodin Radman je imao jedinstvenu prigodu promijeniti stanje na televiziji. Ja bi volio da da, ali to ne budi nadu jer zapravo se to gleda kao na stranački plijen. U svakom slučaju bez obzira na kadrove a u godini kada obilježavamo 90 godina radija i 60 godina televizije Hrvatske treba ojačati sadržaj u javnom servisu, ojačati profesionalizam, spriječiti estradizaciju, vratiti vrijednost autorskog rada, naglasiti značaj dopisništva u čemu smo već govorili. Od svega ovoga što sam sada nabrojao, v.d. ravnatelj Siniša Kovačić kaže, je najavio objektivizaciju medijskog izvještavanja ma što to značilo. Do bitnih pomaka može doći ako se ta politika odmakne od televizije ali svi smo svjesni da se to neće dogoditi tako da mi prihvatili ili ne prihvatili programska izvješća priča će se ponavljati i sljedeće godine. Ništa se bitno neće promijeniti. Što se mene tiče ja nemam neki stav o prihvaćanju ili ne prihvaćanju izvještaj programskog vijeća jer Programsko vijeće tako i tako nema i nikakve ovlasti, Programsko vijeće je tako i tako savjetodavno, to je kao sveta vodica koja niti šteti niti koristi. Hvala lijepa. Imamo jedan cijeli niz replika. Prava je ona uvaženog zastupnika Josipa Đakića. Kolega, spomenuli ste kako je došlo niz primjedbi i pohvala na rad određenih programa ili radio postaja no međutim mislim da to i toliko nije bitno na rad programskog vijeća s obzirom da je jasno definirano ono što HRT treba raditi po ugovoru sa Vladom RH. Pa tako je konstatirano da pojedina izvješća za televiziju razvidno je došlo do odstupanja. Do odstupanja je došlo i tamo gdje ste vi kao neki gledatelj ili slušatelji pohvalili kao što je to na radio Sljemenu, na radio Osijeku, na radio Puli, na radio Rijeci, na radio Zadru, Kninu, Splitu, Dubrovniku. Moglo se je dogoditi određene promjene. One su definirane čak i zakonom. Međutim nije nitko naveo zašto i zbog čega su takva odstupanja nastala. Jasno je da ne možete reći da nije bilo propusta i da Programsko vijeće HRT-a nema zakonske ovlasti o postupanju. Ono jasno može reći što treba činiti, što je propušteno napraviti, koji su otkloni od ugovornih obaveza i Zakona o HRT-u i postupiti po tome savjesno i odgovorno jer postoji odgovornost i njih što nisu postupali i propust je taj koji donosi nekomu mogućnost da manipulira, da radi program kako ga je volja i da ide u smjeru koji mu netko nameće. To je programsko vijeće trebalo spriječiti i reagirati svaki puta u pismenom obliku ukoliko nije moglo samo, trebalo se obratiti Hrvatskom saboru kome podnosi izvješće.

Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega, pažljivo sam slušao vaše izlaganje.

I u svom govoru ste spomenuli jednu vrlo bitnu stvar koja je po meni najbitnija i trebala bi proizaći iz ovog izvješća a to je pitanje suradnje produkcije i programa. Sve su veće debate u hrvatskom društvu o iznosu pretplate, o nužnosti pretplate, o obvezi pretplate, to pitanje postavljaju mnogi građani. Produkcija mora pratiti programske sheme i programske ideje koje sukladno Zakon o HRT-u HRT mora ispunjavati a istovremeno produkcija mora osiguravati financijsku i tehničku konstrukciju. Zato je u zakonu koji je vrijedio do 2012. se morao program zajednički prihvaćati od Nadzornog odbora i programskog vijeća jer su jedni imali zadatak da osiguraju produkcijske okvire i razmatraju produkcijske okvire a drugi da razmatraju programske okvire. Kad je to bilo ovim zakonom ujedinjeno u jednoj osobi bez paralelne suradnje ova dva tijela naravno da dolazi do permanentnih problema i dolazit će dok se to ne promijeni. I vrlo su dobre ove promjene gdje se u produkcijskoj sferi sada za vrijeme v.d. mandata nastoji objediniti upravo u produkciji da tamo sjede i ljudi zaduženi za produkciju i ljudi zaduženi za program.

Pa evo začudo, ja se sa vama moram složiti. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Kolega složio bih se sa vama u dijelu da treba decentralizirati, tj. da treba ojačati regionalne tv kuće. Međutim, kad ste govorili u ovome dijelu, znači u 2014. a tako i svih proteklih godina zaboravili ste kazati kada ste dali pohvalu u jednom dijelu za vrijeme Radmanove televizije dok je bio ravnatelj, naši građani plaćaju tv pretplatu da ne budu samo tri do četiri dežurna kritičara koji će stvarati mišljenja o bilo kojoj dnevno-političkoj temi, ideološko-svjetonazorskoj. To se na javnoj televiziji ne smije događati. Ali nije dobro da određene grupacije imaju svoje predstavnike bilo ideološke, svjetonazorske i bilo koje druge, pa da svoje stavove nameću cijeloj naciji. A to je činjenica da je na HRT-u godinama unazad se radi na takav način. I to nije dobro i to naši građani ne žele da im se nameću ideološko-svjetonazorske i bilo koji drugi dnevno-politički stavovi.

Budući kako ste sami rekli jedno vrijeme sam stvarno bio često na televiziji, ali da opravdam urednike, a sad nisam eto. Prema tome, evo. To tako ide. Ali hoću da opravdam urednike naprosto. Oni imaju previše obveza. Imaju te telefonske brojeve koji su u krugu i to je naprosto logika stvari da nazovete onoga za kog vjerujete da može nešto interesantno reći. Svaki eksperiment, istraživanje novoga je već zapravo problem i za urednika. I svi mi idemo linijom nekog manjeg otpora, pa znam da će ne znam onda taj i taj reći da sad ne spominjem imena dobro, a znate šta ima i tih za koji se zovu, za koje znate da će reći glupost pa ih namjerno zovete. I to ni jedna televizija ni ova nova, ni ona stara neće izbjeći i neće se lišiti takvih osoba koje im trebaju u datom trenutku.

Poštovani kolega, slažem se sa vama u onom dijelu što kažete kada Programsko vijeće uistinu treba biti širi spektar sve hrvatske javnosti i to ste dobro rekli. Na žalost to nismo imali u ovom sazivu Programskog vijeća. Uglavnom je dominirala ili iz civilnog društva ili određenih interesnih grupacija, udruga, jedan spektar. Također se sa vama slažem i dobro je što ste rekli da uistinu gospodin Radman i za vrijeme njega te kritike koje ste uputili, je uistinu ali eto. Samo tema je izvješće četrnaeste i vaše prejudiciranje što će sada biti, da će biti isto ako ne i gore sa nekim novim sazivom Programskog vijeća ili nekim novim uredništvom na Hrvatskoj televiziji uistinu se ne možemo složiti.

Ne mislim da je to loše samo bi onda to trebalo zakonski jasno regulirati, podijeliti uloge prvog i drugog programa kao što to rade druge televizije ili zakonom potpuno je pretvoriti u javnu televiziju i onda vjerojatno po toj javnoj televiziji, pogotovo ne onakav način o tome kako pojedini novinar treba nekome postavljati pitanje ne bismo nikada niti razgovarali. Jer ako je nešto važno kad govorimo o našem poslu, a to je zaštita novinarstva i novinara. Svakako se novinarima može prigovoriti da su nekad neobjektivni ali oni su svi čuvari demokracije, njihova prava se moraju štititi. I to bi trebala biti zadaća svih nas koje su građani birali za borbu za javna prava ili za javni interes. Zato bi novi zakon koji je obećavan u predizborno vrijeme doista u konačnici trebao regulirati što ćemo učiniti od naše televizije. Znam samo jedno da ta televizija ne smije postati komercijalna.

Ali u svakom slučaju odgovorit će uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Pa ja mislim da Hrvatsko novinarsko društvo dobro štiti svoju struku i novinare ali naravno svima onima kojima je do objektivne slobodne riječi treba iza toga stati. Već godinama kao volonter kako da kažem godinama pišem za kojekakve novine itd. i znam otprilike koji su problemi i znam neke granice do kojih se može ići. Ali je činjenica jedna da oni koji žive od toga, ja od toga ne živim pa meni je sad svejedno da li će mi uzeti tekst ili neće uzeti tekst, ali oni koji žive od toga nažalost su izloženi brizi za svakodnevnu egzistenciju i naravno da o tome vode računa. I sad još ovo drugo što ste rekli da trebamo priznati da je državna televizija. Pa to bi bilo možda najpoštenije. Međutim, to se pokazalo i u Italiji da baš nije najbolje rješenje jel' Prema tome idealno rješenje je zapravo da mi postanemo pametniji i da imamo javnu televiziju.

Poštovani kolega Pecnik pa vi kad ste govorili, a kažu da je ponavljanje majka znanja, dakle onda ću reći da uvidom u pojedina izvješća kako za televiziju tako i za radio je utvrđeno da postoji niža realizacija nekih programskih vrsta pa tako i na lokalnoj i regionalnoj razini odnosno i na Radio Osijeku. To mi je žao, shvatio sam da je to žao i vama. Ali to isto programsko vijeće ima ovlasti ali očito ih nije konzumiralo na način koji je trebalo. Dakle, ima zakonom propisanu zadaću da na vrijeme upozori HRT na nepoštivanje utvrđenih obveza ako pričamo o tome. A mislim da je ovo točka o kojoj se danas ovdje govori. Slažem se s vama apsolutno u onom dijelu kad kažete da bivši ravnatelj nije učinio ono što je imao priliku. Ali pružimo priliku ovima koji danas bi trebali učiniti nešto i nemojmo a priori zato što to nije po mom stavu tako pa nije dobro. Prema tome, mislim da su sve procedure bile ispoštovane u tom dijelu. Ali završiti ću vam jednom izjavom tadašnjeg predsjednika HND-a 2012. koji kaže pohvaljujem zakonske izmjene kukuriku koalicije kojima je omogućena smjena cijele, nemojmo zaboraviti zakonito i demokratski izabrane uprave na samom početku mandata. Kaže, smjena je potrebna kao i novi program. E pa sada vam ja kažem smjena je napravljena a kao što vidite svakodnevno se rade pomaci u programu, apsolutno na bolje. Pa ja mislim da se, s vama se recimo mogu složiti, sve ono što je nasilno, sve ono što ide zapravo mimo struke, zapravo je nasilje nad čovjekom, nad duhom, nad mišlju, kako god hoćete.

Imamo radio koji sasvim, jer ga ne slušamo, mi ne mislimo da je to bitno, na radiju je drukčija situacija, ne u svim programima ali je. Prema tome, ima nešto što je dobro, ono što je dobro treba svakako ostaviti, ono što ne valja promijeniti. A da li će novi ljudi promijeniti, pa ako budu manje slušali politiku hoće a ako budu slušali jednu politiku kao i prethodni neće. A vidjeti ćemo za 4 godine ili ne znam dok traje mandat ovog Sabora što će biti. Sada ćemo na sljedeći klub a to je Klub zastupnika SDSS-a Reformista u čije ime će govoriti uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Programskog vijeća, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Najprije nekoliko riječi o obrazloženju Vlade zašto ne prihvaća izvještaj Programskog vijeća. Centralno mjesto kaže da sadržaj nije bio dobar, bez jedne rečenice obrazloženja, šta je to bilo loše i šta je to bilo krivo, ne temelju čega bismo mi zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora mogli kazati Vlada ima pravo ili Vlada ima krivo. Ovako vi od nas očekujete da se opredjeljujemo po tome da li vjerujemo Vladi ili ne vjerujemo Vladi, da li podržavamo Vladu ili ne podržavamo Vladu.

Ja ne znam što je sporno po mišljenju Vlade u ostvarivanju programa HRT-a a što nije Programsko vijeće na vrijeme uradilo. Dakle molim vas, plediram na Odbor, iako vidim da on za to sluha nema, plediram na zastupnike i zastupnice ovog Sabora da naučimo Vladu da poštuje ovu instituciju posebno u slučajevima od javnoga interesa kao što je i javna televizija, kao što su javna poduzeća za koja vidimo da postaju stranačko, partijaka pljenovi.

Zar su izbori revolucije? Zar su izbori prevrati? Zar se tako odnosi prema vitalnoj instituciji kao što je nacionalna televizija? Ili prema bilo kojoj javnoj ustanovi ili javnom poduzeću? A odnosi se. Jedanput zbog novca a drugi put zbog utjecaja. I kao zastupnici u ovom Saboru i kao klub želim reći ovdje to nije u skladu sa Ustavom, to nije u skladu sa osnivačkim aktom, to nije u skladu sa programskim načelima HRT-a za koje smo mi zaduženi. Kada se smjenjuju vlasti, smjenjuju se suptilne stvari u normalnim okolnostima, ravnatelj, a ne u posljednje vrijeme 40 ljudi od vrha do dna. S obrazloženjem pa znaš i sam, vidjeti će se nešto, snađi se i slično. Po kojem kriteriju? Pa po kriteriju paralelne asocijacije novinara koja je osnovana prije 2 godine. A neku koja postoji 100 godina, nju nećemo poštivati, tako poštujemo vlastite institucije u državi. Tako mislimo da će stvoriti da država funkcionira kao institucionalan poredak, pa nećemo. Tako ćemo institucije izručiti samovolji stranačko političkih grupacija.

I svi moramo biti protiv toga jer za to nemamo državu i nismo trebali imati državu ako smo zato htjeli imati državu. Jer je to narodna izdaja. Dakle, zašto je trebalo smijeniti nesumnjivo jednog od najboljih urednika na HRT-u u mandatu protekle garniture, na trećem programu Šošu, zbog čega? Ali nije, nego se ide smjenjivati od vrha do dna. A kaže se mi smo protiv ideologije a primjenjujemo revolucionarne metode u takvim stvarima i to loše jer ne idemo u progresiju nego idemo u regresiju. Kažemo, nećemo više biti ideoloških podjela i nametnutih ideoloških rješenja, a pogledajte po kojem sistemu su imenovani ljudi na čelna mjesta, vrlo je lako iščitati. Kojim asocijacijama, kojim grupacijama i kojoj ideologiji pripadaju? Da bar pripadaju nekoj ozbiljnoj političkoj ideologiji čovjek bi rekao ajde neka. Ali Boga mi ne pripadaju ni toj. Radite na tome da se stranke razvlaste kolegice i kolege iz HDZ-a, radite na tome da nacionalna televizija propadne kao i sve što je i nacionalno i javno misleći da će na taj način učiniti nešto dobro za stranku i stranački život. Vi toga možda niste svjesni, ali ja to gledam, vidim i čovjeku dođe da sjedne i plače.

Montirani proces se nekom sviđao, nekom nije. Parodija na komunističko razdoblje kad smo imali strahovite montirane procese. U jednoj demokratskoj zemlji ta parodija nema mjesta a jako se borimo protiv komunizma. I jučer smo se busali protiv komunizma. A jednu emisiju koja se zove montirani proces da bi se sprdala sa takvom prošlošću i da bi se sprdala sa onima koji to zaboravljaju pa i danas se ponašaju u skladu sa tako lošom prošlošću. Nismo u stanju sačekati 15 dana kad im istekne ugovor i ne nastaviti taj ugovor ako ne mislimo da im nije mjesto nego kažemo ne. Vi vrijeđate Židove. Onda kažete ne, to je bilo loše financijsko stanje. Onda se skupi civilno društvo da im da podršku, onda HTV zabrani da se snima to i da se izvještava sa toga. Zabrana snimanja kulturnjaka 2016.i prekrivanje Kožarićevog sunca 10.travnja ni riječi o sramotnom Sedlarovom filmu. Jedina među svim nacionalnim televizijama HRT nije imala specijal ili brakeing news o napadu u Bruxellesu 22.3. HTV nije izvijestila, to je programsko. HTV nije izvijestila ni o napadu na Antu Tomića, nije objavila fotografiju susreta između ministra unutarnjih poslova Orepića i generala Gotovine jedina.

Neću nastaviti. A vama ću reći predsjedniče. Ako budete podržavali cenzuru u Saboru, vama ću reći kolege, ukoliko me budete ušutkavali ovdje kao što me pokušavati ušutkivati u stvari od javnoga interesa, samo ću reći jednu stvar. Ako se nastavi šikaniranje članova programskog vijeća kao što je bilo na protekloj sjednici.

Prema tome, ja vas molim da to ubuduće ne činite. Ja sam naravno opomenuo i one koji su dobacivali iz klupa ali i rekao da treba govoriti o temi. I jedno i drugo govori poslovnik vrlo jasno. Prema tome, kolega Glasnović vi ste digli povredu poslovnika, izvolite.

Žao mi je što je gospodin Pupovac otišao, ja sam ga zaista pristojno slušao. Ne znam koliko smisla imati replicirati ali čisto radi javnosti. Prvo, gospodin Pupovac je krenuo sa dramatičnim napadom na Vladu do te mjere da je govorio da nema povjerenja prema Saboru, da je govorio da to sve skupa nije u skladu sa Ustavom, da je to narodna izdaja.

Mi joj možemo vjerovati ovisno o tome je li je podržavamo ili ne. Ne treba ona nama na sto stranica objašnjavati zašto. To je opisano u izvješću Programskog vijeća HRT-a. Druga stvar.

Dakle, to je za jednog saborskog zastupnika potpuno ispod razine ozbiljnosti. Dakle, mi se ne možemo na glasinama temeljiti svoje govore i kakvu politiku vodimo. Osim toga, reći ću gospodinu Pupovcu ili nekom gospodin Mile Horvat koji je ipak još tu i dramo mi je da je ovdje prenese, dakle ja sam puno više bio na hodnicima HRT-a nego gospodin Pupovac. I mogu vam reći da na hodnicima HRT-a se zaista još uvijek puno više veliča Jergović, Tomić i ne znam tko sve skupa nego da bi se govorilo o nekakvoj osvetničkoj politici ove Vlade. Prema tome, zaista je ispod svake razine ovakav dramatičan istup sa ovakvim kvalifikacijama potpuno neargumentiranim bilo na račun preporuke Vlade koje ponavljam nije obvezna davati nikakvo objašnjenje jer on ne postoji u izvješću ili na temelju nekakvih glasina koje se čuju možda u nekim krugovima koja su njemu bliža.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo šteta je što kolega Pupovac je napustio sabornicu ne želeći čut istinu. Kada kaže što je to bilo krivo da bi odbor kao i mišljenje Vlade donio odluku da ne prihvaća izvješće Programskog vijeća i da nije obrazloženo ni u jednom dijelu što je to bilo krivo. A jasno piše u obrazloženju Vlade Republike Hrvatske što je to krivo pobrojeno, taksativno nabrojeno u kojim programima se nije poštivao ugovor ni Zakon o HRT-u, gdje su manjkavosti i propusti. I evo na cijeloj strani je napisano to što se je događalo i kako se je događalo. On to ne želi prihvatiti, on to ne želi pročitati, on se s tim ne želi sučeliti, nit sukobiti kao niz drugih onih koji žele preokrenuti ponovo na ideološko ratovanje, koji žele preokrenuti stvarnu istinu i događaje a jednako tako je i Vijeće za elektroničke medije u svojem izvješću o radu Vijeća kao i Agencija za elektroničke medije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. utvrdila u poglavlju XII. nadzor provedbe Zakona o HRT-u, da na HRT1, HRT2, HRT3 i četiri postoji odstupanje od ugovorenih programskih obaveza, te manji udjel od ugovorenoga pri čemu su na HRT-u 4 zamijećeni i programski sadržaji koji prema ugovoru na kanalu četiri ne bi trebali postojati. Pa zar to nije dovoljno opisno rečeno što se je događalo. Ne znam što bi to trebalo gospodinu Pupovcu staviti i predočiti da bi on shvatio kakve su nepodopštine rađene i kakvi su otkloni od zakona kao i od ugovora rađeni na HRT-u. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Čovjek dođe za govornicu, maše sa onim svojim prstićima, non stop maše, svima nešto prijeti. Netko mi je uzeo igračku i ja idem doma. Pa mislim, saborski zastupnik koji izlazi za govornicu, govori u ime kluba mora imati snage otrpiti i kritiku na ono što netko njemu ima pravo ovdje izgovoriti jer se ne slaže sa onim što je on rekao. A on je ovdje puno toga krivog izgovorio, pa i neistina. On stalno insinuira i onda pobjegne, ja sam se nešto naljutio. Pa neka je! Znači da nije, ne prihvaća političku borbu ako nije po njegovim pravilima. Nikada nije osudio rehabilitaciju četništva u Republici Srbiji. Nikada! Nikada nije osudio pjesmice nekih pravoslavnih svećenika jer su mu kao normalne. To mu je sve o.k. Ali je pronašao nekoga tamo dolje u nekom selu koji je negdje mahao nekakvom zastavom ali je iz HDZ-a. I evo ustašizacija na djelu. Pa mislim da je dosta takvih rasprava u ovom Domu. Ako stojiš iza svojih stavova, onda junački otrpi i kritiku, nemoj bježat iz sabornice. Pa ima 20 replika, čovjek pobjego. Ne igramo se po mojim pravilima, bit će kako ja kažem.

Pa mi smo 2012. godine svjedočili tome da je isključeno 40 urednika, da godinu dana nije bilo emisije „Otvoreno“, niste imali gdje sučeliti uopće političke stavove.

Evo ja bih samo kazao da gospodin Pupovac je kazao da je ovo kršenje Ustava. Ja bih volio da je kolega Pupovac dok je bio na vlasti za vrijeme Sanadera isto tako glasno govorio pa i dugogodišnji je saborski zastupnik i znači bio je dio vladajuće koalicije a mi sad raspravljamo o Izvješću za 2014. godinu. Pa to je gospodin Pupovac trebao govoriti koliko sve bivše Vlade, a u jednoj od njih je i on bio dio vlasti, koliko su radile protuzakonito, protuustavno, koliko su kasnile sa izvješćima a ne da sad slušamo podjele na opet je došlo skoro do ustaša i partizana, što je žalosno.

Da i ja vas pozdravim primjerenim pozdravom u našem Hrvatskom saboru. Žao mi je što nema uvaženog zastupnika kolege Pupovca pa da mu mogu odgovoriti na njegovo izlaganje. Možda ima netko njegov tko će odgovoriti ako želi. Ali neprimjereno je da u Hrvatskome saboru bilo tko maše prstom, a posebice našem predsjedniku. Meni se to kao hrvatskome branitelju, kao Hrvatu ne sviđa. Ne sviđa se meni puno toga ali šutim, trpim, živim, trajem. Na koji način? Kako je moguće da se dolazak Šešelja slavi po slavonskim selima? Slavi se uz kalašnjikove, uz mitraljeze, uz četnikovanje, uz pjesme. Kako postoje diskoteke sa 500 ljudi a dolaze od preko strane Dunava na četničko orgijanje po mojoj Slavoniji? Pita li se netko o tome u ovome Zagrebu?

Zbog nekih prošlih ratova, zbog davno izblijedjelih kostiju. Tko smo mi? Zar nosimo sve ratove iz prošlosti kroz sebe? Zar ćemo ih ponovno ovdje hrvatskome narodu gurati na nos? Tko smo mi da ovdje tako govorimo? Kakvi fašisti? Tko želi reći da sam ja fašista? Možda u nekom prošlom životu je svatko od nas bio nešto, jel' tako? Nema ni gospođe Pusić pa da nam kaže koji su i čiji korijeni bili. Ja ne znam tko je moj, ni čije korijene nosim osim moga oca koji nije bio u ratu. Poštovani predsjedniče pa čini mi se da je večeras ona emisija na HTV-u koja se zove Otvoreno da bi netko napustio studio kad je već napustio sabornicu. Dakle, moje iskustvo u nekoliko gostovanja na HRT-u je potpuno suprotno. Upravo su mi dolazili ljudi, šaptali na uho kad bih dolazio iz lifta i govorili da se boje na glas nešto govoriti za vrijeme bivšeg ravnatelja. Ali pustimo to. Nisu samo govorili meni, ima niz drugih kojima su to govorili. Sjetimo se one bartolomejske noći na HRT-u, 40 do 50 urednika je smijenjeno. To smo zaboravili, jel' Ovo izvješće govori o neispunjenju odredbi za postizanje kvalitete programa. Ljudi su se žalili i to nije bilo usvajano. I to smo zaboravili. Kaže kolega, plače mi se. Vjerojatno mu se plače zbog porasta angažmana novog vodstva na HRT-u, zbog jačanja vlastite produkcije na toj televiziji, zbog transparentnijeg rada. Ja da sam na mjestu kolege ja bih isto plakao, ali plakao bih od radosti jer napokon nakon dugo vremena gledamo pravu Hrvatsku radioteleviziju. Vraća se ta televizija onome što je zaista bila prvotna zadaća. I zadnja replika je čini mi se ona uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Žao mi je što kolege Pupovca nema i žao mi je što je iskoristio govornicu na ovakav način, pokušao je docirati nešto i reći međutim kad nešto nije dobro onda nije dobro bez obzira s koje strane dolazi.

Nažalost, hrvatski građani to nisu imali prilike vidjeti jer to se može vidjeti samo na sport klubu dakle ako platite jer HRT to ne prenosi. Međutim, toliko gnjusnih pjesama na račun Hrvata itd. je naprosto bilo degutantno slušati. Dakle, da je kolega Pupovac povukao paralelu između jednog i drugog sportskog događaja onda bih ja rekao svaka čast. A trebali smo svi to osuditi. Igra se opet utakmica Cedevita – Crvena Zvezda u Zagrebu i košarkaški klub Cedevita odluči da kompletan prihod s te utakmice ide za obnovu Vukovara. I znate tko to ismijava? Miloševićev gradonačelnik Beograda današnji predsjednik Crvene Zvezde Nebojša Čolić. On se u brk smije cijelom hrvatskom narodu. Vukovarski toranj je za svakog poštenog čovjeka sinonim obrane Hrvatske, pa sinonim stvaranja Hrvatske. Pa tko se ima pravo ismijavati iz toga? I onda on kaže mogao sam ja organizirati utakmicu za žrtve Oluje. E pa kolegice i kolege, kada spominjemo neprimjerenost na jednoj utakmici onda moramo to reći za drugu utakmicu bez obzira da li nam se to sviđalo, ne sviđalo. Onda možemo reći da demokratski raspravljamo. Ali pogledajte otkuda smo mi otišli sa izvješća 2014. na ono što se događa u zadnjih 15, 20 dana. Ali kolegice i kolege 2012. je isto tako posmjenjivano sve živo, tada je to bilo dobro, danas nije. Naravno po običaju nama diskusija odlazi u svim mogućim smjerovima osim o onome što je zapravo točka dnevnog reda. Pa ja još jedanput apeliram na sve govornike da se drže točke dnevnog reda a točka dnevnog reda je da podsjetim ono što se zbivalo sa HRT-om u mandatnom razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine. Naravno da ne odričem pravo da govorite o bilo čemu. Što se mene tiče možete o svemirskim maglicama govoriti ali ipak mi smo ovdje zato da govorimo o onim temama koje su nam na dnevnom redu. Evo, sljedeći će u ime kluba Nacionalnih manjina vrijeme podijeliti uvaženi zastupnik Veljko Kajtazi i Šandor Juhas. Izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici HRT-a, poštovani kolegice i kolege. Već sam u nekoliko navrata govorio o radu HRT-a. I mogu reći da svake godine mogu uzeti ono što sam rekao ranije i ponoviti. Kao zastupnik 12 nacionalnih manjina moram istaknuti kako sam nezadovoljan sa programom, radom HRT-a kada govorimo o manjinama. HRT je jedini medij imajući u vidu da se radi o javnom mediju koji ima javnu dužnost ispuniti zastupljenost manjina i manjinskih sadržava na primjeran i dostojan način što po mom mišljenju do sada nije realizirano. I to ne samo po mom osobnom mišljenju nego i po mišljenju Savjeta za nacionalne manjine RH a u širem kontekstu HRT ne ispunjava niz drugih obaveza što je obavezan činiti. U samom izvješću, programskom, HRT o provedbi programskih načela i obaveza HRT utvrđenim zakonom o HRT-u i ugovorom između HRT-a i Vlade RH za mandatno razdoblje o 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine jasno se ističe da se programi namijenjeni informiranju pripadnika nacionalnih manjina trebaju više integrirati u redoviti program te da HRT treba povećati ulogu u promicanju ravnopravnosti manjina i njihovom suživotu sa većinskim narodom te očuvanju njihovih suživota sa većinskim narodom te očuvanju njihovog kulturnog identiteta što je i u skladu sa mišljenjem Savjeta za nacionalne manjine RH s kojim se slažem. Često govorimo da su manjine naše bogatstvo. No što to znači? To znači da je to nešto što već imamo, to je neiskorišten potencijal naše države koji treba prikazati i većinskom narodu ali i manjinama te im na taj način pokazati da su jednakopravan dio našeg društva. Zašto se to ne čini do danas je pitanje za HRT. Moje shvaćanje tog mišljenja dovodi do zaključka da nije dovoljno imati dvije emisije koje se bave manjinskim u jednom bloku. Kako bi sam televizijski i radijski program Hrvatskog radija i televizije bio kvalitetan i zanimljiv svim građanima ključno je pronaći mehanizme da se taj manjinski sadržaj uklopi u širi kontekst cjelokupnog programskog sadržaja. Način na koji se sada rješava pitanje zastupljenosti manjinskih tema nije integrativan. Žao mi je čuti kako je otkazana emisija Hrvatska uživo koja je kao jedna od rijetkih emisija sa visokom gledanošću a koja je prezentirala teme bitne za manjine. Samo nekoliko dana nakon što je posvetila dio sadržaja Svjetskog dana Roma ona je kako saznajem otkazana. Zašto se u medijima češće ne prikazuju uspješni Romi, školovani i imućni Romi oni koji svojim radom doprinose društvu. Svi znamo da emisije kao Manjinski mozaik ili Prizma ne privlače puno javne pažnje. Iako je naravno pohvalno da postoje. Međutim, u situaciji u kojoj je u krizi i terorizmom pogođenoj Europi došlo je do previranja i sukoba manjinskih i radikalnih struja. Mi moramo ostati država visokog uvažavanja prava nacionalnih manjina. To svakako uspješna vlast i svaki ravnatelj ovog javnog servisa mora ispuniti kao minimum uvjeta onog što bi nazvali dobar rad. Iako HRT u ovom trenutku ne ispunjava svoju javnu ulogu kada govorimo o manjinama, o onome što se može pročitati i u drugim medijima vrlo uspješno u ovoj teškoj situaciji za sve naše građane a posebno za Romsku nacionalnu manjinu provodi naplatu tog svog javnog rada.

Među njima je i 90 tisuća ovršenih građana zbog preplate HRT-a koji posredstvom raznih odvjetničkih društava dolaze u situaciju da se od njih naplaćuje i oduzima nemoguće. Dok se sa druge strane HRT ne drži vlastitih zakonskih obaveza. Iako se slažem da kvalitetan program netko mora i platiti. Pitanje je tko i u kojoj mjeri. U prošlom sazivu Sabora pojavila se inicijativa koja je predviđala da građani sa nižim primanjima, odnosno oni socijalno najugroženiji barem u jednom djelu budu oslobođeni obaveze punog plaćanja iznosa pretplate nekih 960 kuna. Na godišnjoj bazi je preveliki trošak za veliki broj naših građana pogotovo pripadnika Romske nacionalne manjine. Kad uzmemo u obzir da se taj dug višestruko uvećava uslijed nagomilavanja kamata stvara se začarani krug, dužnika koji postoje trajno nesposobni da postanu neovisni i funkcionalni građani ove države. Zakonske odredbe se nažalost prečesto lome na leđima onih najugroženijih. To naravno ne znači da taj novac nije potreban javnom servisu. HRT je naš nacionalni interes i mjere koje bi mogle najugroženijim građanima ne smiju utjecati i na onako nedovoljno kvalitetan programski sadržaj naše televizije.

Odnosno u tim državama oni najsiromašniji ne moraju izdvojiti ono malo što imaju kako ne bi bili na meti nekog odvjetničkog ureda. Čak i u državama koje imaju slično zakonodavstvo kao mi primjerice Njemačka ugrađene mogućnost iznimke za građane koji primaju socijalnu pomoć za osobe koje su na školovanju, osobe sa invaliditetom itd. Ne smijemo zaboraviti niti obrazovnu ulogu HRT-a. HRT ima izrazitu ulogu u obrazovanju i socijaliziranju građana RH. Kvalitetniji program bi pozitivno utjecao i na romsku nacionalnu manjinu kojoj je televizija svakako, svaka vrsta isključenost iz društva jedan od glavnih načina ako ne i jedini način praćenje zbivanja u društvu i samoobrazovanju. Predlažem programskom vijeću HRT-a da stvarno uvaži preporuke savjeta za nacionalne manjine i da u budućnosti ispuni svoju ulogu javnog servisa.

Neću ni plakati ali neću se ni busati i neću govoriti ni o onima koji nisu ovdje. Govorit ću o izvještaju i govorit ću o mišljenju nekih mojih kolega. Prema mišljenju o izvještaju i ostvarivanju ciljeva i obaveza HRT-a iz ugovora s Vladom RH u 2014.godini točka 5.kaže Vijeće drži da bi HRT trebalo poboljšati integraciju manjina u programima HRT-a. S ovim stavom vijeća ja se ne mogu složiti. Članak 18.stavak 1. ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina kaže: Postaje, radiotelevizije na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini imaju zadaću promicati razumijevanje za pripadnike nacionalnih manjina na jezicima nacionalnih manjina, stvaranje i emitiranje programa kojima se potiče i unapređuje održavanje, razvoj i iskazivanje kulturne, vjerske i druge samobitnosti nacionalnih manjina. Da ne duljim, mislim da je obaveza postaja i radiotelevizije prema nacionalnim manjinama više nego jasno definirana. Uostalom savjetodavni odbor za okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe 18.studenog 2015. donijelo je u Strasbourgu sljedeće mišljenje. Četvrto mišljenje o Hrvatskoj u kojem jasno stoji kako se Vlada mora brinuti o pravima manjina odlučno i uz jasno opredjeljenje što je i uostalom i prioritet i sastavni dio međunarodnih obaveza koje je Hrvatska preuzela u području ljudskih prava a s ciljem suzbijana revitalizacije nacionalističkih stavova te u svrhu aktivnog promicanja otvrdnosti i poštovanja različitosti u društvu. Preporuka za hitno djelovanje koje je tada donesena sugerira kako Vlada u bliskoj suradnji s predstavnicima manjina treba razviti učinkovite mehanizme koji će pripadnicima nacionalnih manjina osigurati ostvarenje njihovih prava bez negativnih posljedica koje proističu iz tog izbora. Savjetodavni odbor Vijeća Europe traži od vlasti da podignu razinu svijesti o hrvatskim, međunarodnim i nacionalnim pravnim obvezama prema nacionalnim manjinama. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da se počnu izvršavati obveze utvrđene ugovorom i da se sukladno tome postigne zastupljenost manjinskih emisija u medijima. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da u emisijama u kojima se radi o manjinama počnu govoriti oni koji su manjinski predstavnici a ne ljudi koji to nisu i sukladno tome koji baš i nisu kompetentni govoriti o manjinskim temama i manjinskoj problematici. Ne mogu dovoljno naglasiti kolika je važnost da se stane na kraj medijskom getoiziranju nacionalnih manjina. Mislim da je od elementarne važnosti da HRT proradi na promicanju ravnopravnosti manjina i suživota s većinskim narodom te na očuvanju manjinskog, kulturnog identiteta. Cijeli niz emisija i cijeli niz područja postoji koji nisu u dovoljnoj mjeri obrađeni. O nacionalnim manjinama govori se samo kao o problemu ove države. Jako malo se govori na televiziji i u ostalim medijima o pozitivnim primjerima suživota nacionalnih manjina. Nisam vidio, čuo itd. puno emisija recimo o Baranji, o Belom Manastiru koja je također bila okupirana, gdje također živi 20 nacionalnih manjina u gradu Belom Manastiru i gdje godinama nikakvih nacionalnih sukoba nije bilo, gdje teče život mirno, gdje postoje srpske institucije, mađarske institucije, romske institucije, gdje postoji isto tako odjeljenje na srpskom, mađarskom, hrvatskom jeziku i sve lijepo ide svojim tokom. Nitko o tome neće pričati nego samo pričamo, govorimo i razgovaramo o negativnostima. Premijer Orešković je u siječnju u povodu proslave pravoslavnog Božića naglasio kako su manjine bogatstvo. I mislim da one uistinu i jesu. Manjine su između ostalog i neprocjenjivo kulturno bogatstvo, a kultura je cjelokupno društveno naslijeđe i žalosno je vidjeti da se istoj ne posvećuje više pozornosti posebno u ovim vremenima kada bi pozornost trebali usmjeriti upravo na to područje jer jedino odatle može stići nova energija i novi društveni impuls kako za ukupnu atmosferu, tako i za ekonomske cikluse. Čini mi se kako HRT još uvijek nije naučio tu mogli bismo reći osnovnoškolsku lekciju. Hvala lijepa.

Naime, vezano uz izlaganje i gospodina Kajtazija i Juhasa podržala bih i smatram u stvari da je žalosno što Programsko vijeće nije reagiralo na kritike Savjeta za nacionalne manjine kako bi bio zastupljen i ravnopravno zastupljen i program i programski sadržaji na HRT-u upravo vezano uz teme koje imaju sadržaj nacionalne manjine. Ali također bih istaknula još jednu diskriminaciju koje smo bili svjedoci i na koje se Programsko vijeće svih godina oglušivalo, a to je micanje vijesti sa prvog programa Hrvatske televizije u 10 i 14 sati koje su bile prevođene na znakovni jezik. S obzirom da svi jednako plaćaju pristojbu i da je Hrvatska televizija prvenstveno javna televizija itekako je važno omogućiti svima jednaku naravno i pristupnost i programu i sadržaju i to je također jedna vrsta diskriminacije koja je nedopustiva. I onda su se takve emisije prebacivale na HRT4 koji se želio stvoriti kao neki novi news kanal. A s obzirom da ne pokriva cijelu Hrvatsku s druge strane vidimo koji je bio cilj. Također cenzura, također cenzura i mislim da je nedopustivo da nemamo zastupljen program za nacionalne manjine onako kako je definirano zakonom.

Imajući u vidu da za razliku od drugih država u regiji koji za svoje nacionalne manjine imaju posebno određeni program i minutaža puno je veća nego kod nas. Jer radi se o priznavanju 22 nacionalne manjine i program koji ide, naročito kao što je nacionalni program „Prizma“ ili „Nacionalni mozaik„ mislim da je program sam namijenjen za, ne samo za nacionalne manjine nego i za većinsko stanovništvo. Ako emisija ide rano ujutro u pet ujutro, repriza ili ako ide negdje u 10 sati većinsko stanovništvo sigurno neće pridonijeti puno pažnje. I još jedanput ponavljam, znači nacionalni program „Prizma“ je namijenjen za većinsko stanovništvo, a ne za nacionalne manjine. I sljedeća replika uvaženog zastupnika Mire Bulja isto za uvaženog zastupnika Kajtazija. Kolega Kajtazi, dobro ste kazali. Javna televizija hrvatskih građana ovršila je 90000 hrvatskih građana ne zbog 200 kuna duga ili 240, zbog tri rate nego zbog toga, ali 1000 kuna još na to uzmu javni bilježnici i privatni odvjetnici i stvaraju svoja carstva. Zamislite ako je to 50 milijuna kako je rekao ministar pravosuđa. 50 milijuna kuna. To je trebalo biti izvješće u 2014. Tada je tribalo saborski zastupnici koji su bili u ovome mandatu, tome prijašnjem mandatu ovo spriječiti, da ne bude 90000 blokiranih. I to je tema o kojoj trebamo govoriti i to je tema što treba HRT od 3000 ljudi koje imaju u sustavu imaju sigurno 200 pravnika. Taj pravnik ugovor je dao jednoj privatnoj kući odvjetničkoj da tisuću kuna uzme našim građanima. Na ulici. To je problem, ključni problem da tolika sredstva naših građana uzimaju odvjetničke kuće i javni bilježnici koji stvaraju svoja carstva svim građanima nebitno o nacionalnosti. Zamislite da ta sredstva su uložena u programa HRT-a i druge potrebe bilo većinskog naroda ili manjinskog, nebitno.

Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Andrija Mikulić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče programskog vijeća, uvažena zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. Pa evo govorimo o Izvješću o radu Programskog vijeća HRT-a za 2014. godinu. Osnovna zadaća Programskog vijeća HRT-a je zastupati i štititi interese javnosti. Ili bi to trebala biti zadaća programskog vijeća.

Kao i unapređenje radijskog i audiovizualnog programa te drugih usluga HRT-a. Iz izvješća o radu dakle trebalo je biti vidljivo na koji je način programsko vijeće provodilo nadzor programa HRT-a i koje je mjere poduzelo kad je utvrdilo da HRT krši zakonom propisana i ugovorena programska načela i obveze te na koji način je dalo svoj doprinos unapređenju tog programa.

Međutim, navedena konstatacija nije točna te je potvrda da programsko vijeće uopće nije provodilo nadzor programa na način koji je zadan zakonom. Dakle, nisu konzumirali zakonom ono što su mogli i morali u konačnici. Naime, uvidom u pojedina izvješća za televiziju pa tako i za radio bilo je lako uočiti odstupanja od ugovorenih omjera programskih sadržaja koja su se sastojala kako za televiziju tako i za radio. Dakle, utvrđeno je da postoje za pojedine programske vrste na kanalu rekao sam HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 te međunarodnom televizijskom kanalu određene stvari koje su bile utvrđene ugovorom a nisu se konzumirale u onoj mjeri kojoj je to bilo potrebito. Također izvješća o radiju, a vidjelo se i ranije u raspravama, razvidno je da postoji niža realizacija nekih programskih vrsta. Od prvog programa, drugog programa, trećeg programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske, pojedinim regionalnim radijskim centrima kao što su Radio Sljeme, Radio Osijek, Radio Pula, Radio Rijeka, Radio Zadar, Radio Knin, Radio Split i Radio Dubrovnik. Držim da je važno istaknuti da je i Vijeće za elektroničke medije u svojem Izvješću o radu Vijeća za elektroničke medije kao i Agencije za elektroničke medije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine utvrdilo u Poglavlju 12. – nadzor provedbe Zakona o HRT-u također da na HRT 1, HRT 2, HRT 3 i HRT 4 postoje odstupanja od ugovorenih programskih obveza te manji udjeli od ugovorenih pri čemu su na HRT 4 zamijećeni programski sadržaji koji prema ugovoru na kanalu HRT 4 ne bi trebali postojati, zabava i igrani program. Također je Vijeće za elektroničke medije u svom izvješću utvrdilo da je na kanalima HRT 1 i HRT 2 u svibnju 2014. došlo i do prekoračenja dopuštenog oglašavanja u jednom satu. Ali očito onima koji su to trebali pratiti i vjerojatno i pratili nisu zakonom koristili ovlasti koje imaju i upozoravali one koje bi trebali. Programsko vijeće u svom izvješću uopće nije navelo koji bi bili eventualni odnosno mogući opravdani ugovorni razlozi za odstupanje od ugovorenih omjera programskih sadržaja iako je ugovor to predvidio pa i tu mogućnost promjene ugovornih omjera naravno ali pod uvjetom da je to iz opravdanih razloga.

U pogledu ostvarenih stručnih mjerila i kvalitete sadržaja i usluga nažalost programsko vijeće se uopće nije očitovalo. Da je razina kvalitete isporučenog sadržaja nezadovoljavajuća svjedoče i brojni prigovori koje je zaprimio povjerenik za korisnike usluga HRT-a u tom razdoblju a koji su opisani u Izvješću povjerenika za 2014. koje je također priloženo predmetnom izvješću programskog vijeća o kakvim povredama programsko vijeće je imalo zakonsku obvezu pisano upozoriti ravnateljstvo HRT-a i glavne urednike HRT-a. No izvješće osobitog mišljenja programskog vijeća nije moguće zaključiti da je programsko vijeće postupalo sukladno navedenoj zakonskoj odredbi. Poštovani kolega ako se uzme u obzir činjenica da je pristojba koju plaćaju hrvatski građani javni novac koji se može koristiti isključivo namjenski za realizaciju programskih sadržaja onako kako je ugovorom sa Vladom Republike Hrvatske određeno da se visina pristojbi utvrđuje upravo u odnosu na ugovoreni omjer, vrstu i kvalitetu programskog sadržaja kojim se HRT obvezao isporučiti građanima evidentno je da nižom realizacijom programskih ostvarenja kako na televiziji tako i na radiju te njihovom nedostatnom kvalitetom HRT grubo je povrijedila ugovornu obvezu jer je za iznos javnog novca ili visinu pristojbe, a znamo da je ona definirana, koji je odobren ugovorom za isporuku određene količine i kvalitete programa sadržaja, isporučen sadržaj manjeg opsega i lošije kvalitete. Dakle vrlo jednostavno rečeno. Za ono što plaćamo nismo dobili uslugu kakvu smo trebali dobiti. Manjeg opsega i uz to još lošije kvalitete nego što bi to trebalo biti. Činjenica je dakle da Programsko vijeće nije ispunilo svoju obvezu nadzora programa, niti u pogledu opsega programskih sadržaja niti njegove kvalitete. Te je stoga suodgovorno za lošu kvalitetu programskih sadržaja na HRT-u, te na posljetku i za neispunjenje zakonskih i ugovornih obveza HRT-a. Stoga u ime kluba, apsolutno i ja osobno predmnijevam da se Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i ugovorom između HRT-a i Vlade RH za mandatno razdoblje od 1. siječanj 2014. do 31. prosinca 2014. ne može pozitivno ocijeniti niti prihvatiti. Izvolite. Ja mislim da bi trebalo, poštovani predsjedniče Sabora, uputiti u … [[Govornik se ne razumije.]] inspekciju, financijsku inspekciju da vidi je li to baš eldorado za kleptokraciju. Imamo primjeren primjer gdje prije 4 godine pokrenut je jedan postupak protiv jednog radnika na HTV-u, službenika gdje je nestalo 58 milijuna kuna, to nije kikiriki. Treba vidjeti također ovdje, pregled investicijskih ulaganja i drugih … [[Govornik se ne razumije.]] frakturiranja za vanjske poslove itd. I to što brže jer od ovog zadnjeg slučaja prošlo je 4 godine, nismo se pomakli. I ako je tamo nešto klavir negdje u domovinskom ratu netko je ukrao klavir sa HRT-a, mogu misliti šta je bilo sa drugim ovim odjelima u tome gdje imamo 3,5 tisuće zaposlenih, cijela brigada a nitko ne zna šta radi točno. Što brže treba poslati tamo francusku inspekciju i vidjeti gdje su otišli tih 58 milijuna kuna itd. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Jasena Mesića. Izvolite. Uvaženi kolega Mikulić, pažljivo sam slušao što ste govorili. U nekoliko momenata ste referirali ono što je zapravo ljudima koji su nas i birali u ovaj Visoki dom najbitnije, a to je kvaliteta programa odnosno ono što se dobiva za njihov novac, odnosno ono što građani pretplatom koja je zakonska obveza građana financiraju i žele za to mišljenje … [[Govornik se ne razumije.]] Pored toga ste isto tako spomenuli da postoji jedan dokument koji se zove ugovor sa Vladom RH u kojem su propisane programske osnove i postoci određenih programa koji trebaju biti kako se to lijepo kvalitativno i kvantitativno ispoštivani. E sada, upravo taj ugovor i ti postoci su jedina osnova na kojoj pretplata kao takva počiva. Jel se ona smatra u odnosu prema komercijalnim televizijama kao jedna vrst državne potpore. I kada su se vodili pregovori sa Europskom komisijom u procesu pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, taj ugovor i ti programski sadržaji su jedini argument na kojima je Hrvatska mogla braniti opstanak javnog medijskog servisa odnosno njegovo financiranje putem pretplate. Jer naravno s time se može otvoriti nelojalna konkurencija prema drugim medijskim kućama, jedino je to korektno ukoliko se ta sredstva koriste za proizvodnju programskog sadržaja propisanog ugovorom. Dakle to nije mali problem nego je vrlo ozbiljan koji je zapravo jedan od stupova opstanka javnog medijskog servisa. I zato ste dobro rekli da ovo izvješće ne treba gledati kao neki politički akt nego zapravo putokaz kako se ponašati ubuduće a to bi voljeli da i članovi Programskog vijeća akceptiraju i u tom smislu mislim da je vrlo dobro da ste to istaknuli. Apsolutno se slažem sa ovim što ste rekli, dakle da ni po kvaliteti ni po opsegu se ne dobije ono što bi se trebalo dobiti. No međutim, da ne bi ispalo subjektivni stav, dozvolite mi samo da citiram jednu uvaženu profesoricu koja je rekla, informativni, samo segment informativnog programa, informativni program HTV-a je teško gledljiv i zbog kojeg su ga gledanošću nadmašile obje privatne i nacionale televizijske kuće koje nemaju ni medijsku tradiciju ni bogate arhive, ni masovnu radnu snagu od nekoliko tisuća ljudi, ni mrežu dopisništava u zemlji i svijetu, ni sigurne višemilijunske prihode od obvezatne pretplate. Svi ti tehnološki, radni, financijski i tradicijski resursi nisu dostatni da se proizvede ne samo najgledaniji nego čak ni pristojno gledan informativni program. Dakle pričam o onome što je bilo nekoliko godina unazad. Hvala lijepa. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Blaženka Bobana. Poštovani kolega Mikulić uistinu ste primjerom sada pokazali kako se zaista strogo, vezano za temu izlaže i kritički izlaže. Ja moram reći da mi je izuzetno bilo drago slušati stručno tematsko izlaganje vezano za ovu temu. A zašto vam to govorim? Za vrijeme izlaganja saborskog od našeg kolege Pupovca dobijem poruku jednu vrlo kratku, kaže, poštovani gradonačelniče, nemoj molim te replicirati na ove gnjusne objede, tako su nas provocirali i '90.-tih godina a mi smo šutjeli i stvarali svoju domovinu. I danas budite na visini zadatka, nedajte se isprovocirati nego radite za našu bolju Hrvatsku i za našu djecu. Vi ste to svojim izlaganjem sada i pokazali kako na neki način stručno i kritički se osvrnuti pojedine točke dnevnog reda. I zadnja replika uvaženog zastupnika Josipa Borića. Kolega Mikulić, moramo se malo vratiti unazad da zaista dođemo do 2014.i kako je to izgledalo s obzirom da i jučer i danas slušamo o cenzuri i smjenama na HRT-u. Nakon toga dolazi novi ravnatelj, gospodin Goran Radman. Naravno, partija u napadu samodovoljnosti i jednoj bahatosti kaže pretvorit ćemo HRT u svoj servis i ukidaju jednu jedinu emisiju u kojoj ste mogli sučeliti stavove kao politika, tj. kao vlast i oporba, ukidaju Otvoreno na godinu i više dana ako se ne varam, niste imali gdje doći, nigdje, niste mogli ništa reći. Odnos u informativnim emisijama, vlast i oporbe, minuta oporbi gotovo pet minuta vlasti. I oni kažu nema cenzure, sve je u redu. Tada se pojavljuje naravno i Pantovčak. Dolazi do sinergije i Vlade i bivšeg predsjednika. Teme o Domovinskom ratu u potpunosti nestale sa javnog servisa iako su bili zakonska i ugovorena obveza. Informativne emisije u jeku predsjedničke kompanije 2014., sjećamo se. Samo selektirani prilozi u korist jednog kandidata. Pobjeđuje u prvom krugu sa velikom većinom.

Nije se desilo. I što smo imali kao zaključak partije tada kažu HRT je javni servis, javna televizija, nema cenzure, kakva cenzura, to su vrhunski profesionalci koji objektivno i profesionalno servisiraju hrvatske građane informacijom. Sada će odgovor dati uvaženi zastupnik Andrija Mikulić. Hvala vam lijepo. Pa evo malo statistike da se ne bi zaboravilo. Cjelodnevni udio u stvaranoj gledanosti HTV-a 1 14%, HTV-a 2 7%, za usporedbu dana 15.07.2012. dakle neposredno pred promjenom Zakona o HRT-u a zakon je došao sjetimo se jer su instalirali v.d. glavnog ravnatelja Kukriku koalicije Novokmeta. Taj cjelodnevni udio u ostvarenoj gledanosti vam je bio za HTV 1 23,5% a za HTV 8,9% Dakle, vrlo brzo je uspio to smanjit de facto na pola koliko je bio sposoban i stručan. Dakle, brojke govore više od svega. Pa tko bi, dozvolite mi pametan na svoja tri programa nacionalna HTV 1, HTV 2 i HTV3 u isto vrijeme puštao slične sadržaje, konkretno filmove, šta si radimo međusobnu konkurenciju na sva tri programa HRT-a. Ali podsjetit ću tadašnji ravnatelj gospodin Radman je to najavio još u svom programu u kojem na stranici 9 piše medijski kanali bili bi transponirani u samostalne programske cjeline koje će se itd. jedino što nije napisao a vjerojatno je mislio istovremeno koliko međusobno nadopunjavati toliko i međusobno biti konkurencija. Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine Kraljiću sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo kada započinjemo ovo izvješće po meni trebamo se zapitati samo ključno pitanje a to je koje su ovlasti programskog vijeća. I to vrlo jasno i nedvosmisleno prokomentirati. Dakle u mišljenju koje je izdalo Programsko vijeće HRT-a o izvješću ostvarenih ciljeva i obaveza HRT-a iz ugovora s Vladom RH-a od 2014.godini je sve razvidno pročitati uključujući i sve zamjerke koje se nalaze u mišljenju Vlade barem prema onome šta sam ja iščitao. Dakle, osnaživanje, proizvodnja vlastitog dramskog, televizijskog programa, osnaživanje programa za djecu i mlade, itd., da ne ponavljam sada ponovo. Međutim, bilo je nekih mišljenja da ovdje ne trebamo razgovarati o mišljenju koje je dala Vlada. Ja mislim da trebamo i dobro je da Vlada daje mišljenja jer ima vremena za to budući da zakonskih prijedloga, reformi i ostaloga nema pa onda barem mišljenja da vidimo. Ali ovo mišljenje barem mene kao zastupnika nije uvjerilo argumentima da ovo izvješće treba odbiti. Naime, od 11 članova Programskog vijeća Hrvatski sabor imenuje njih 9, ja mislim da je upravo zato Sabor najpozvanije tijelo odlučivati o izvješću ovoga tijela koje gotovo u potpunosti imenujemo. S druge strane ono što Vlada navodi kao nedostatke postoji neki protu argumenti koje nismo vidjeli ni u mišljenju nismo vidjeli doduše ni u izvješću jer se ono s time ne bavi ali kada govorimo o ugovoru između Vlade RH i HRT-a o ostvarivanju određenih sadržaja u programu tada postoje dva tumačenja budući da se taj ugovor ne sklapa na razdoblje od godinu dana nego na duže razdoblje i da se udjeli određenih programskih sadržaja ne gledaju u rasponu jedne kalendarske godine nego cjelokupnog ugovorenog razdoblja. O tome možemo pričati ali moramo znati da postoje i različita mišljenja koja ne dolaze od mene, uostalom nego su nam bila prezentirana između ostalih i to. Također moramo imati na umu kada govorimo o ovlastima Programskog vijeća, da Programsko vijeće nije moglo utjecati na poboljšanje provedbe programskih načela niti je moglo utjecati na ostvarivanje kvote programskih sadržaja kako je određeno ugovorom, a što je većim dijelom i onako u nadležnosti Nadzornog odbora. Ono što je Programsko vijeće moglo napraviti je ukazivati na propuste, ali svi mi znamo na žalost kakva je naša demokratska politička praksa zna biti da na ukazivanje najčešće nema nekog posebnog efekta odnosno može se uvažiti i ne mora se uvažiti. Dakle, njihova mišljenja, njihovo ukazivanje na problem nije obavezujuć. I Ravnateljstvo, odnosno glavni urednik, odnosno Nadzorni odbor ih može uzeti u obzir ili ne mora. Zakonski minimum za sjednice Programskog vijeća su četiri godišnje. U ovom spomenutom razdoblju bilo ih je 10. Dakle, duplo više nego što je bilo predviđeno, odnosno što je predviđeno kao minimum, kao zakonski minimum. I ako iščitavate zapisnike tih sjednica o svemu ovome što mi ovdje raspravljamo bilo je riječi i o podzastupljenosti određenih programskih sadržaja i o kvaliteti samog programa itd. itd. I te su se sve preporuke iznosile, doduše u usmenom obliku i to je po meni zapravo jedini crimen koji možemo pripisati Programskom vijeću da umjesto pismenih ukazivanja je iznosilo usmene. Ali iz zapisnika je sve razvidno, odnosno sve se može vidjeti i iščitati. Kada govorimo o samoj kvaliteti programa HRT-a mislim da to nije tema za danas više ovo izvješće iz 2014. godine ali možemo govoriti o tome da li smo više zadovoljni ili manje zadovoljni određenim programskim sadržajima. Tako i ja mogu reći neke kolege su i prije mene rekle, da ja zaista ne vidim problem da jedna javna televizija ima satirički program, program koji se na humoristički način osvrće na događanja u društvu, pa i na našu povijest ponekad. I ako se ne možemo nasmijati sami sebi kako možemo zapravo jedan zdravi intelektualni život živjeti. Barem ja mislim da ne možemo humorom protiv mraka u svakom slučaju. Dakle, prema nama argumenata za odbijanje ovog izvješća nema. Programsko vijeće je ispunilo svoju zadaću koju ima, ukazala je na propuste te ćemo sukladno tome i glasati. Prva je uvaženi zastupnik Jasen Mesić. Uvaženi kolega, rekli ste da nema argumenata koji bi vas uvjerili u prihvaćanje ili neprihvaćanje izvješća. Pa ja mislim u prošlom mandatu kad ste i vi isto tako bili saborski zastupnik, ja mislim da sam grlo izgubio iznoseći argumente, živci su mi se stanjili na razinu konca govoreći po mom mišljenju dosta argumentirano vezano za HRT. A što se tiče raznih varijanta tumačenja ugovora po toj verziji koju ste vi izveli bi HRT mogao u petogodišnjem razdoblju u jednoj godini prikazivati samo dokumentarni program, onda sljedeće godine tri mjeseca pokazivati samo program namijenjen manjinama i onda u zadnjoj godini prikazivati samo sportski program. Dakle ne, kolega to tako ne može ići. Programski ugovor se mora zbrajati godinu za godinu i tamo je to točno specificirano po kojem kanalu. Jer da ovako tumačite kumulativno nakon pet godina možete doći u situaciju da jedne godine imate samo dokumentarni program, druge godine samo informativni, treće godine samo sportski, četvrti program četvrte godine samo program za manjine. I uz broj bi vam sve odgovaralo. Zato ozbiljni ljudi ne potpisuju petogodišnje ugovore, nego potpisuju dvo i trogodišnje ili idu prvo probno sa jednogodišnjim ugovorom što smo mi napravili 2011. godine baš zato da bi se stvari mogle u tijeku ispravljati i držati u okviru ugovora, pa da ne bi imali ovakve situacije da vam ravnatelj sa faraonskim ovlastima iskače iz programske sheme i programski ugovorenih obaveza. I da onda i Programsko vijeće dolazi u situaciju da ga se sluša, ne sluša, nije uspjelo vam to napisati i zbog toga imamo i ovu raspravu ovakvu kakvu imamo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Mesić, nisam rekao da se slažem sa tim tumačenjem, rekao sam samo da postoji. Uostalom mi možemo dakle razgovarati o tome da li ćemo i na mjesečnoj bazi promatrati koji sadržaji su ostvareni ili koji nisu. Primjerice ako govorimo o programima namijenjenim nacionalnim manjinama. Oni znači smisao samog tog programa nije informiranje nacionalne manjine, nego informiranje većine.

Dakle, možemo o tome raspravljati. No, postoje i svijetli primjeri. Mislim da je kolega Pecnik to prije mene naveo. Hrvatski radio bih izdvojio kao primjer izuzetno kvalitetnog programa, a posebno hrvatski radio Osijek i to njihov informativni program koji je izuzetno korektan i baš ono što informativni program treba biti. Dakle, može nam služiti za primjer jer se novinari i urednici na Hrvatskom radiju i radio Osijek zaista trude prikazati ako govorimo o nekim političkim pitanjima sve poglede na određeni politički stvar, odnosno određeni politički problem. Iz ovoga što govorite ja bih zaključio, dakle znam da ste uvijek bili jedan od većih kritičara kada smo raspravljali o izmjenama Zakona o HRT-u i sada. Ali onda očekujem i od vaše strane da pripremi izmjene Zakona o HRT-u kako vi vidite da bi trebalo biti i hajmo o tome raspravljati. Kolega zastupnik je istaknuo da nema i ne vidi argumenata zašto se ovo izvješće ne bi prihvatilo. Pa sada se ja retorički pitam i pretpostavljam ili niste u potpunosti pročitali izvješće ili ne želite vidjeti argumente. Kolega Mesić iznio ih je niz, ne samo danas već posljednje 2, 3 godine a nešto što definitivno jest jedan od najjačih argumenata jest činjenica da je upravo 2014. godine započelo sustavno uništavanje HRT-a. Ugašene su dopisničke mreže od Siska, Bjelovara, Slavonskog Broda, Koprivnice, Karlovca, Varaždina, Gospića pa sve do Metkovića. Ono što je najžalosnije eto to vam je kolega zastupniče još jedan argument da je Radman ukinuo dopisništva i u Sarajevu i u Mostaru radi ušteda.

A morate znati da upravo našim Hrvatima u BiH i Hrvatima u dijaspori Hrvatska televizija je jedina i itekako važna spona sa uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Pa dakle kolegice raspravljamo o Programskom vijeću HRT-a, ne vidim što programsko vijeće ima konkretno sa ovim. Ono mora ukazivati na kvalitetu programa. Posao programskog vijeća nisu financije HRT-a nego kvaliteta i sadržaj programa. Ja sam jako detaljno iščitao ovo izvješće isto kao i mišljenja koja je uostalom programsko vijeće i dalo na temelju izvješća koje je podnijela HRT o izvršenju odnosno ostvarenju ciljeva i obaveza HRT-a iz ugovora sa Vladom Republike Hrvatske. I kažu da je ponavljanje majka znanja pa ću ja pročitati što je to programsko vijeće zaključilo.

Sljedeći je Klub zastupnika MOST-a i uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Uvaženi predstavnici Vlade, izvjestitelja, uvaženi potpredsjedniče, kolegice zastupnice i kolege zastupnici kad govorimo o Hrvatskoj javnoj televiziji nije najbolje da tek sada raspravljamo o 2014. godini, to nam govori da bivša Vlada je kasnila s ovim izvješćem a mi koji smo novoizabrani u Saboru da smo dobili znači sad tek izvješće koje je trebalo biti raspravljeno u prošloj godini. Također kad govorimo, evo iščitao sam ovdje za 2014. izvješće pa sam vidio brojne pritužbe građana po svim osnovama od informativnih emisija do kulturnih ima dosta pritužbi tu vijeće je dobivalo valjda te pritužbe građana. Koliko je odgovaralo ili nije, ali ljudi su bili znači naši građani koji plaćaju su bili nezadovoljni. Jer ipak naši građani plaćaju to 80 kn mjesečno, a ako 3 rate ne plate onda 240 i tada ide ovrha i onda im se uzme još 1000 kuna na to. To trebate promijeniti, ubuduće svi s HTV-a da našim građanima uzimaju 1000 kuna zbog 200 kuna duga. To je ono ključno što ponavljam jer 90 tisuća puta 4 znači negdje oko 300 tisuća ljudi je danas gladno jer su blokirani im računi zbog HTV-a. Ovo ću napominjati dokle se god to ne promjeni, a to mogu ovi s HTV-a jer imate 3000 zaposlenih ljudi za ovaj program koji imate a sigurno toga imate bar 10% pravnika i osoba koje mogu odraditi taj posao koji su dali privatnim javnim bilježnicima ili odvjetničkim kućama koji stvaraju svoja carstva na području Republike Hrvatske dok su naši sugrađani po kontejnerima traže da bi preživjeli otpatke od hrane ili boce kupe. Jel' uopće moguće da jedna javna televizija to napravi bez obzira što se u ovome dijelu ne radi sad direktno o programskom vijeću? Da li te stotine milijuna kuna koje ovršuju privatni odvjetnici i javni bilježnici koliko bi bio puno bolji program i dječji program i nacionalnih manjina i za branitelje i za sve ostale skupine koje trebaju biti zastupljene u programu. Također, primjetno je da ne nabrajam sad sve pritužbe građana, primjetno je da posljednjih godina pa i prije uvijek imamo tri do četiri kritičara na HTV-u bilo iz nekakvih udruga koje dozvoljavam da mogu zastupati ali zašto uvijek isti? I zašto uvijek sličan svjetonazor i ideologija? Ja mislim da treba javna televizija imati jednu široku raspravu ako je u pitanju u svom informativnom programu jedan široki spektar ljudi da mogu doći kritičara jer ima Hrvatska ljudi koji mogu govoriti o raznim temama, a ne u svakoj dnevno-političkoj temi se pojavi par osoba koje daju mišljenje i oni kroje mišljenje hrvatskog društva. Možda su stručni, možda su kompetentni, možda je to prosudba novinara. Ne valja se miješati u novinarsku struku ali sigurno da treba Programsko vijeće naravno upozoravati ravnatelja najoštrije i o tome u budućnosti mislit.

Sjati će zvjezdice u Hrvatskoj, biti će nam lijepo, znači nije bilo kritičkoga mišljenja.

Također decentralizacija vrlo je bitna jer program iz regionalnih centara dolaze selektivno zbog toga što nije dobro ekipirano na terenu ljudi i nema dovoljno a imamo 3 tisuće zaposlenih na HRT-u, cca. 3 tisuće. I sigurno ne može doći isto informacija iz Osijeka ako je slaba ekipiranost ili iz Dubrovnika ili iz nekih drugih manjih mjesta, iz tih sigurno može biti. Jer ne može biti sve centralizirano u Zagrebu. Znači decentralizacija na HTV-u, i sigurno, puno bi bio bogatiji program, jer sigurno i na tim područjima se ima šta snimiti i pokazati, prikazati od Slavonije do Dalmacije cijelom tom širinom.

Imamo jednu repliku uvaženi zastupnik Mile Horvat. Uvaženi kolega Bulj, vi u više navrata ste kada govorite o ovoj temi ukazuje na problem prisilnih naplata, odnosno ovrha na, zbog neplaćenih obaveza prema HRT-u od strane građana. Ja ću ovdje reći, dakle vi ste potpuno u pravu, mi smo o tome govorili i u prošlom mandatu više puta, čak smo i upravi HRT-a to direktno rekli na sastanku Savjeta za nacionalne manjine. Međutim, ovdje treba nešto reći, kad analizirate upravo činjenicu troškova na koju vi ukazujete, vidite onaj prijedlog za ovrhu onda vidite da se radi o 5, 6 pravnih radnji. I tih, na svaku od tih pravnih radnji se plati PDV. Dakle nije taj iznos ukupan koji dobiju odvjetnički uredi, nego veći dio toga iznosa dobije država. Upravo mi se čini da je interes takvog posla činjenica da država dobije velik PDV na svakom takvom prijedlogu za ovrhu. U strukturi toga odvjetnički uredi dobivaju 300, ostalo je prihod države preko PDV-a. Dakle isto bi se moglo govoriti i kada se govori o prisilnoj naplati karte za parkiranje ili nešto slično. Mislim da je vrijeme da se vrlo ozbiljno porazgovara o novom modelu Ovršnoga zakona. Ako ne riješimo Ovršni zakon i ne riješimo ovaj institut u okviru ovršnog zakona drugačije onda nemojmo zamjerati institucijama koje koriste tu mogućnost koja je … [[Govornik se ne razumije.]] Ovršni zakon. Kolega Horvat, slažem se s vama ali uzela država 300 kuna ili 400, uglavnom, ili ostalo odvjetnički uredi i javni bilježnici, uglavnom naš građanin je blokiran.

Kako je danas uglavnom govoreno o ovom izvješću pa se išlo i izvan tog izvješća pa su se pojavile teze kako nema smisla izlaziti izvan sadržaja dnevnog reda pogotovo što govorio o 2014. Ja ću se ispričati što ću zaista izaći iz tog sadržaja, govoreći o samom izvješću konstatirajući činjenicu da o svemu ovome govorimo zbog toga što nismo zadovoljni sa HRT-om. I nažalost to nezadovoljstvo nije od jučer tako da izvješće iz 2014. je aktualno i danas ne zbog svojih tehničkih detalja koji sami po sebi ga diskvalificiraju ali je činjenica da su gledatelji HRT-a ne nezadovoljni nego frustrirani onim što vide na javnoj televiziji. U samom izvješću rečeno je da je u kvantitativnom smislu da se to može i prihvatiti, u kvantitativnom smislu. Međutim, kad određeni kvantitet dosegne određenu, kad kvantitet može prerast i kvalitet tako da programsko vijeće koje je na neki način kreiralo program kroz kvantitativni dio je zapravo je odredilo kakva će biti televizija, u kvalitativnom smislu.

Nema čovjeka pa bio on i novinar ili bilo koje druge profesije koji u svoju profesiju ne unosi i svoje svjetonazorske, ako hoćete i političke, ako hoćete i psihološke stavove o određenom problemu i sad kako će ih on prezentirati, kako će ih složiti, bitno utječe na samu percepciju tog sadržaja kada se prezentira javnosti. Pa ako hoćete i sama demokracija. Mi smo je počeli percipirati kao dogmu u kojoj je sve dopušteno a s druge strane ništa nije dopušteno. Nisam mislio ovo pokazati ali ću ipak vam samo pročitati nešto što je, ako imam još to tu. Što je još prije Krista o demokraciji napisao veliki Sokrat. Nemojte misliti da problematiziram demokraciju u cijelosti ali da vodimo računa da nema savršenih rješenja pa ni toga što se zove demokracija. Dakle Sokrat otprilike kaže ovo: „ Demokracija će platiti zato što će pokušati odgovarati svima. Siromasi će htjeti imati imetak bogatih a demokracija će im to dati. Mladi će htjeti biti uvažavani kao stariji, žene će htjeti biti kao muški, stranci će htjeti starosjedilaca, demokracija će im to dati. Lopovi i prevaranti će htjeti važne državne funkcije a demokracija će im to dati. A kada lopovi i prevaranti konačno demokrati preuzmu vlast jer kriminalci, zločinci teže za moći, nastat će gora tiranija nego u vrijeme bilo koje monarhije ili oligarhije.“ Dakle dodvoravanje svima je vrlo opasna priča, dodvoravanje svima jeste odustajanje od moralnih načela. Dodvoravanje svima je odustajanje od intelektualne suverenosti, dodvoravanje svima jeste nešto što nije dobro. Naravno demokracija to ne mora biti. Demokracija počiva na moralnim konceptima a ne na brojčanom odnosu snaga u određenoj sredini i određenoj skupini. I sad se vratimo na televiziju.

Spomeni se ako možeš i svoj primjer kako je dvojstvo HRT-a centra Split ugostila te kao stručnjaka za braniteljsku populaciju. Rekli su da si ti s desne strane i da nisi pogodan za priču o braniteljima, itd., itd. To je ono što je programsko vijeće i što ja mislim da je ključna stvar koja nije dobra, u proteklom periodu ali to se ponavlja godinama, i prije se to ponavljalo i zbog toga dolazimo danas u ovu situaciju da u ovoj sabornici raspravljamo o tome kako i na koji način javnu televiziju napraviti televizijom koja će informirati gledatelje objektivno, kako neće donositi informacije koje su selektivne jer selektivne informacije često dovode u velike nesporazume, velike zablude i ja bih rekao konačno velike konflikte. Jedan od tih, taj model danas se vidio u hrvatskoj sabornici, u Hrvatskom saboru. Ja prihvaćam da zastupnik Pupovac ima pravo na svoje mišljenje ali prihvaćam i činjenicu da zastupnik Šuker traži da onda kad je informacija u određenom problemu da bude cjelovita, da ne bude jednostrana. Žao mi je što je otišao, žao mi je što se našao povrijeđenim, ali mora shvatiti da su i drugi bili povrijeđeni. Dakle, taj model da imamo samo svoju istinu nije dobar pa makar čiji on bio. Ako mi u Hrvatskom saboru ne budemo njegovali tu mogućnost da čujemo i drugu istinu, onda ne možemo očekivati ni od Hrvatske radiotelevizije, niti od novinara da oni budu objektivni u izvještavanju. Dakle, mi moramo pomoći načinom kako se mi ponašamo. A ono što danas jeste javna televizija, a što ne bi smjela biti jeste da je ona kreator u mnogome stanja u hrvatskom društvu. A stanje u hrvatskom društvu je sada društvo agresije, društvo netolerancije, društvo jedne istine, društvo nepravdi, nesigurnosti i nesolidarnosti. To su činjenice. A ako ćemo gledati kroz osobna iskustva naći ćemo pozitivne primjere, ali osobna iskustva ne smiju nam biti isključivo vodilja u vrednovanju televizije. Na televiziji se gospodo, pogotovo na televiziji a i nekim radijskim emisijama stara ne samo od novinara nego izborom programa društvo agresije. Pogledajte izbor filmova na HRT-u.

To mi vidimo, to oni vide. To nije izmišljotina, ali to vide na televiziji, znate. I kad bi sve drugo bilo u redu to je dovoljno da si postavimo pitanje što mi to financiramo. Edukativni programi, odgojni programi postoje emisije, ali one su zanemarive u odnosu na činjenicu o kojoj govorimo, na programe koji forsiraju nejednakost, toleranciju i agresiju.

Jer kažete to na televiziji to ste rekli u jednom trenutku stotinama tisuća ljudi. I za to nitko ne odgovara u ime tzv. slobode. To nije sloboda gospodo! Sloboda koju imate pravo socijalno ubiti nekoga, moralno ga uništiti nije sloboda pogotovo bez argumenata. I zato ja ovo izvješće i klub HSS, HDZ neće podržati ne samo iz tehničkih razloga, nego i iz suštinskih razloga. Mi moramo povesti priču o tome što je to televizija, javna televizija koju plaćamo. Hvala vam lijepa. Prva je uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ja bih samo dodao nešto na ovo što je govorio gospodin Dodik. Televizija javna živi od pretplate, to je ogromni novac i kad je u pitanju izvještaj financijski tu su napuhane fakturiranje za vanjske poslove. Spomenuli smo prevaru 58 milijuna kuna koje je pokrenuta istraga prije 4 godine, od tog nema ništa. Imamo ogromne investicije 200 milijuna kuna što je uzeto iz Privredne banke zagrebačke za neke radnje, a samo u tome nije problem, nego šta plaća, kakvu, šta plaća hrvatski poreznik? Na primjer, nakon pada Berlinskog zida ono što se prije učilo, ono Marksizam, Lenjinizam, sociologija itd. to postaje opsoletno.

To je propala država. Gledamo bivše planove UDBA-e, ove pripadnike francuske škole sociologije i tom mentalnom teroru, intelektualnom teroru moraš stat na kraj.

Gospodin Dodig je ukazao na probleme novinara i medija u demokraciji i s pravom ako se sjetimo recimo da su gospođa Gojan, ako već govorimo o televiziji, gospođa Gojan i gospođa Hloverka Srzić Novak dobile otkaz. Koliko god se ja ne slagao sa gospođom Hloverkom Novak Srzić ni u čemu ili u malo čemu, doista nije razlog da se zbog toga dobije otkaz na televiziji ako ne govorite ono što se traži ili očekuje ili ne znam. Naveli ste i svoj vlastiti primjer što je za svaku osudu, ne mislim vaš primjer nego ono kako su se odnosili prema vama. Ali ste naveli i primjer gospodina Pupovca. Ja nisam odvjetnik gospodina Pupovca niti to mogu biti, niti želim biti, ali ja bih samo upozorio na jednu principijelnu činjenicu. Naravno napuštanje sa sabornice nakon što je rekao može biti shvaćeno da je povrijeđen, da je nezadovoljan, da je bahat, da je ignorant. Ali ja to tumačim kao politički stav. To je zapravo legitimni politički stav, da vi odete, ne želite čuti odgovore jer smatrate da svaki odgovor zapravo je onaj koji će uniziti vaš stav. Ja bih podsjetio na Sartara koji je rekao i neangažman je oblik angažmana. Pokušat ću odgovoriti iako nisam baš sve dobro vas razumio. Ali u vezi gospodina Pupovca. Meni je žao što je otišao, meni je žao i ja sam pristalica Voltaireove izjave da bez obzira jel' se slažem s nekim ali ću se uvijek zalagati da taj ima pravo to reći. Ja sam samo ovdje govorio o tome kako bi mi u Saboru morali dopustiti polemizirati i sa drugim informacijama. Selektivne informacije nas mogu odvesti u krivom smjeru. Ja ne govorim o tome jesu li njegove krive ili točne. Ja ne govorim o tome što je tu istina ili ne, ali moramo ovdje pokazati mogućnost dijaloga, moramo pokazati. Meni je žao i ja ću učiniti sve da svak' ima pravo reći ono što hoće, u granicama mojih mogućnosti. Ali to moramo izboriti pravo za sve. I svak' mora se za to boriti. Ako napustimo situaciju onda nema, ako ne razgovaramo nećemo doći do rješenja. Ali potreban nam je mir, potrebno nam je razumijevanje jer smo svi u velikoj krizi. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Dodig nabrojili ste sve ono što se događalo kroz ovo proteklo vrijeme na HRT-u kao javnom servisu. I može se još dodati tome samo da je postojala jasno vidljiva pristranost, neobjektivnost, nesrazmjer u nastupima i zastupljenosti pojedinih političkih opcija i čimbenika, samovolja, uvrede, prozivke, sve je to bilo u proteklom vremenu plasirano sa javnog servisa daleko od objektivnosti, daleko od onoga što bi javni servis trebao biti, daleko od onoga što mu propisuje zakon. I vjerujem da pojedini samo naglasci koje ste iznijeli su samo dio ogromnoga nepostupanja i programskog vijeća koje je trebalo sve to jasno i nedvosmisleno korigirati ili podnijeti ostavku kolektivnu ukoliko su bili ti koji ne slušaju. Ili tražiti stvarno pred ovim Domom da jasno izreče i raspravi o momentima koji su štetili ugledu HRT-a i koji su bili prije svega na štetu hrvatskog naroda kao i države. Puno puta domoljublje je zamijenilo nešto drugo, puno puta u nastupima bilo je svega i svačega samo ne onoga što bi hrvatski narod htio vidjeti. Nadamo se da se neće više ponoviti. Hvala lijep potpredsjedniče Sabora. Uvaženi zastupniče Dodig, prvo ja ne bih izražavao žaljenje zašto je gospodin Pupovac napustio sabornicu, to je njegova osobna odluka. Tema je Programsko vijeće HRT-a i izvješće vijeća i legitimno je pravo i većine u sabornici da to izvješće ne prihvati i odbije kao što je legitimno pravo smijeniti nadzorni odbor televizije, legitimno pravo smijeniti ravnatelja televizije ako je on kršio zakon, a zadaća programskog vijeća je točno utvrđena što ona je, ona se ne bavi financiranjem, bavi se programom HRT-a. Istina je da je tu bilo dosta propusta, ali mislim da ne samo vaša rasprava nego mnoge dosada su bile preoštre prema nekim ljudima koji rade na HRT-u jer nije svih 3000 zaposlenih krivo za neodgovorno upravljanje televizijom. Ono što treba učiniti a to je prije svega televiziju iskomercijalizirati i staviti je na tržište. Da je Dnevnik HRT-a jedan jedini Dnevnik u Hrvatskoj on bi bio najgledaniji. Međutim, pojavile su se još 2 televizije koje imaju puno bolji program, puno jači informativni program sa puno manje ljudi i termin promjene Dnevnika HRT-a sa 19,30 na 19,00 sati promijenio je puno toga. Međutim, može li naša televizija funkcionirati sa puno manje ljudi? Može. Ja sam osobno protiv gašenja televizijskih centara u Hrvatskoj i izvan Hrvatske u BiH, to smo trebali zadržati ali maksimalno isprofesionalizirati televiziju. Sad je to zadaća vaše vladajuće većine. Ali reći da je HRT u nekom dijelu svog programa prikazujući filmove bitno utjecala na povećanje nasilja među mladima to sad je isto tako dvojbeno, vjerojatno imaju tu utjecaja sve televizije ne samo hrvatska. Ali gledajte, mladima je dostupan Internet, facebook na svakom ćošku, to je jednostavno utjecaj vremena i trenutka u kojem mi danas živimo, puno se toga promijenilo.

O tome se radi. Ako mi u Hrvatskom saboru nismo u stanju čuti nekoga tko govori suprotno od nas onda smatram da ne možemo poslati pozitivne poruke. Nije pitanje, nije Sabor tu samo zbog zakonodavnih aktivnosti, on je i zbog poruka znate. Ljudi ne ocjenjuju nas samo po zakonima koje smo donijeli, ocjenjuju nas i po ovome što vide kako se ponašamo. Ne možemo tražiti da drugi ljudi imaju empatiju jedan prema drugome a da mi ovdje se zbog svojih sitnih principa i interesa posvađamo do granice da ne možemo razgovarati. U tom smislu sam govorio.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Danas govorimo o Izvješću o radu Programskog vijeća HRT-a za 2014. i sudjelovali smo već dosta u ovakvim raspravama. I oduvijek je ova tema o radu HRT-a u ovom Domu izazivala brojne prijepore, različita mišljenja, sukobe vlasti i oporbe ali svakako i interesne poglede na to što HRT jest i što bi on trebao biti.

Ja ću o ovoj temi govoriti kao običan građanin, pretplatnik s time što imam privilegiju da mogu u ovom Domu govoriti javno o tome jer primjedbe građana na HRT su velike, česte, svakodnevne, svi imaju svoje favorite, svi imaju svoj želje ali kažem postoje i brojni drugi televizijski programi pa ako nismo zadovoljni nekada sa HRT-om, onda se prebacimo na komercijalne televizije, lokalne, gledamo ono što želimo gledati i zasigurno tu pronalazimo nekakve svoje favorite. Plaćaju građani 80 kn mjesečno, 960 kuna godišnje i nije to mali iznos i zasigurno da za taj iznos žele određenu razinu kvalitete i očekuju to upravo najviše od HRT-a jer ove ostale ne plaćaju. Pa im je na neki način i svejedno, možda. Da bi emisija bila kvalitetna moramo pogledati i nekakve razloge zašto bi trebala i na koji način bi trebala postati kvalitetna. Da bi je uopće mogli proizvesti potrebni su nam prostori, potrebni su ljudi, potrebni su alati, potrebni su kadrovi, kvalitetni, profesionalni, objektivni i svakako novci. HRT ima milijardu i 200 milijuna kuna godišnje na raspolaganju, ima odlične prostore, to je ipak televizija koja se desetljećima gradi iz godine u godinu. I mislim da u logističkom dijelu ne bi trebalo biti problema. Znači imaju sve što trebaju imati da bi mogli funkcionirati i pružiti građanima kvalitetnu informaciju, dobar film, dobru seriju, sport i sve ono što nas interesira ako želimo gledati program HRT-a.

Mislim da je svima bilo primjetno da se pretvorila u jedan partijski servis obojena sa jednom strankom sa probranim kadrovima, u funkciji samo jedne političke opcije kroz različite vrste emisija. Vi ste to mogli osjetiti i kroz informativnu emisiju, kroz film koji ste pogledali jer vam je izabran da ga pogledate, seriju a posebno kroz političke emisije gdje se trebalo kažem sučeliti barem nekoliko mišljenja vlasti i oporbe a koje su kako sam već danas rekao čim je SDP došao na vlast jednostavno nestale sa javnog servisa. Emisija Otvoreno odmah je ukinuta i vi niste imali gdje otići, reći što mislite i to je tako funkcioniralo gotovo više od godinu dana. SDP je žestoko branio upravo takvo ponašanje HRT-a, govorili su da je to objektivno, da je to profesionalno, da to tako treba biti. Danas iz oporbe govore sasvim nešto drugo.

Jer sjećam se ovdje, imali smo, ne znam, aktualne satove kao jučer protekli mandat. Ja osobno postavio sam ovdje 10-ak pitanja, vi nikada niste mogli izaći u informativnoj emisiji na način da je to izgledalo nekako kvalitetno, dobro obrađeno. Uvijek je bivši premijer Zoran Milanović izgledao nadmoćan svima a nikada nije odgovorio recimo ni na jedno pitanje koje mu je bilo postavljeno. Nije bilo bitno što te pitam, što trebaš odgovoriti nego evo da stvorimo sliku velikih vođa koji ne mogu pogriješiti, koji su savršeni. Vođenje tih emisija su bile, pogotovo informativnih na rubu nekada i uvreda prema oporbi. Često se komentiralo stavove oporbe kao nešto što je normalno u informativnoj emisiji kao što je Dnevnik itd. I jednostavno smo došli do toga da HRT očito nije postao javni servis onako kako smo ga svi željeli ili smo ga zamišljali. Čega imamo u izobilju? Informativnih emisija. Cijeli 4. kanal, cijeli dan imamo vijesti, informacije, onda tri Dnevnika, Hrvatski radio koji vrti vijesti svako pola sata, sat vremena. Ja mislim da ne postoji država sa ovoliko televizija, radija i da jednostavno nemoguće da kao građanin prođete kroz dan a da vas ne uhvati bilo koja informacija barem sa političkog spektra, iz života, jednostavno ne možete proći bombardiranje. I postali smo politička nacija u kojem mi dijete u vrtiću već zna tko je predsjednik Vlade, države, ministar prometa, ne znam bilo kojeg resora jer se to stalno vrti. Nestali su oni sadržaji koje želimo gledati, zabavne emisije, dokumentarne emisije. Sport je u potpunosti nestao sa HRT-a. Jeste li, ili kada ste pogledali zadnju utakmicu Hrvatske nogometne lige, hrvatskog kupa kao posebnog sportskog natjecanja gdje bi barem HRT trebao prenositi finale? Ništa. Nedavno gledamo rukomet, hoćemo otići na Olimpijske igre, tražiš programe gdje to uopće se prenosi. Pa mislim da moramo, pogotovo djeci, mladima pružiti više sporta jer je nekad HRT upravo prema tome bio prepoznatljiv i gledljiv i da nije bilo Svjetskog prvenstva, ja mislim 2014.je bila, gledamo koliko je udio nogometa u gledanosti velik, baš te godine ali poslije toga ga očito nema, osim lige prvaka malo srijedom i to je to, jedna utakmica tjedno. Imali smo kaže onda s druge strane, jedinu televiziju sportsku koju je opet SDP napadao radi nekih drugih stvari gdje smo jedino mogli gledati taj sport. Oni koji ne žele dati ili platiti račun preko 300 kn da biste uopće gledali sport na televiziji. Vi morate platiti ekstra nešto da bi pogledali neku emisiju. Danas imamo to da nam evo oporba kaže već dva dana inzistira na tome da je došlo do cenzure da se ukinula emisija montirani proces. Ja sam je pogledao, dvije emisije sam pogledao, ne znam da li smo depresivno društvo, da li smo u lošim vremenima ali teško se nasmijati na takvu nekakvu satiru o kojoj oni pričaju, vrlo teško. I kad to uspoređujem s nekim drugim emisijama slične montiranom procesu gledao sam davno je to bilo Večernju školu Željka Pervana koja je bila puno bolja emisija od te. Nikada nitko nije pitao zašto je nestala. Nela Eržišnik ili poznata Marica Hrdalo iz onih vremena je za mene pojam humora i satire odnosno ono što mi smo gledali kroz taj montirani proces u onim vremenima davno koja su prošla davno gdje se na vrlo vješt način ako se htjela narugati tadašnjim političkim opcijama ili vlastodršcima to radila na jedan zaista kvalitetan način kroz vic kroz šalu, kroz nekakav skeč.

Kažu smijenili ste Mirijanu Rakić, mene je iznenadilo da je recimo ta gospođa koja se ne može reći da nije profesionalac da sebi daje ulogu da procjenjuje što je to govor mržnje. Ja sam uvijek mislio da se to radi na nekakvom sudu, pred pravosudnim tijelima iako je to kazneno djelo, oni kažu to je govor mržnje, ukinite nešto na nekoliko dana.

Kaže Stazić, namješteno pitanje voditelja. Što biste napravili s onim, ne znam kako je to glasilo, crnokošuljašima HDSSB-a ako ste gledali.

Jednostavno kažem ima puno tih događaja gdje bi se dalo kažem govoriti o programu ali mi prihvatiti ovo ne možemo. Prvo je uvažen zastupnik Jasen Mesić. Kao što vidite osim gospodina Leke koji se evo čitavo vrijeme državo vrlo ozbiljno tu i tamo smo mogli primijetiti neki osmijeh kod kolege Sauche što znači ipak da ste pokušali i satirički prikazati ovu situaciju na javnom medijskom servisu mada evo iz ove rasprave nije baš tako. Pitanje razvrstavanje što bi trebalo bit na programu nije samo pitanje programskog sadržaja nego je pitanje i umijeće vođenja jednog velikog zapravo poduzeća kao što je HRT. A ne znam kolege jel znate da prihodi od marketinškog oglašavanja na HRT-u kontinuirano padaju, velikim dijelom i zbog toga na što ste vi ukazali da nema više sporta jer upravo sportski program na sebe vezuje najveći dio marketinškog oglašavajućeg prostora. I tu je HRT u proteklo vrijeme izgubila veliki dio potencijalnih prihoda koji su mogli biti investirani u obnovu tehnike u razvoj mreže dopisništva, u što god se smatra da je potrebno u viziji razvoja HRT-a.

Hvala lijepo. Kolega Mesić, možda nisam zaslužio pažnje SDP-a ali sam primijetio u zadnjih 20-tak, 30-tak dana da je kolega Stazić zaslužio pažnju HRT-a recimo. Kao da je iz muzeja ulaštenih figura i kao da su ga smjestili tamo, otvoriš studio 4 sjedi, Dnevnik, evo ga tu je, Vijesti tu je, Otvoreno navečer evo ga tu je, svaki drugi, treći dan i svi govore evo sad je to neka HDZ-ova televizija i sva je nekakva cenzura a svi govore što god žele reći i ono sinoć svatko je izgovorio što god je htio reći iako ja smatram da ono nije bilo na nekom nivou profesionalno i objektivno. Ali i to ćemo morati gledati i u sljedećem razdoblju i naviknuti se na to. Nek' samo korektno prenesu informaciju i nek' svi dobiju mogućnost da kažu ono što misle da treba reći, pa da to bude posloženo onako kako treba da bi građani iz toga mogli shvatiti određenu poruku. Jer nisam shvatio poruku sinoćnje emisije a kad se govorilo o Jasenovcu i tri komemoracije koje će se kao trebati desiti. Da li je trebalo donijeti nekakvo rješenje, da li je trebalo ponuditi nekakav novi način komemoriranja ili je trebalo samo da popuni program 45 minuta da netko nešto priča i da se nešto govori. Ja mislim da i političke emisije trebaju biti dio rješenja. Međutim, očito da služe za nešto drugo i da se sad već pomalo i HRT uključio u to, u priču da se u Hrvatskoj dešava određena razina ustašizacije što je za mene nepojmljivo. Znači da javni servis pristaje na to i sugerira i tjera dalje tu priču iako ona u svojoj osnovi nema apsolutno nikakve istine. Mislim da će se tu morati neke stvari. Sljedeća replika je uvažena zastupnica Margareta Mađerić. Kolega zastupnik Borić je istaknuo u svome izlaganju da što se tiče logističkog dijela, dakle profesionalnog na Hrvatskoj televiziji nema problema. I ja se u tom dijelu slažem sa vama. Ali onda se postavlja pitanje zašto su se sustavno zatirala domaća proizvodnja. Kao što je istaknuo kolega Mesić, zašto su se kupovale licencirane emisije i na taj način se stvarao veći financijski trošak i opterećivao se proračun Hrvatske televizije. Angažiraju se vanjske produkcije, na primjer u dokumentarnom programu, a urednici u dokumentarnom programu ostaju neangažirani, ali naravno za svoje radno mjesto cijelo vrijeme primaju plaću. Dakle, angažira se za dokumentarni program vanjski suradnik dok imamo urednike koji su profesionalni, koji mogu kvalitetno odrađivati taj dio posla i u konačnici koji za to primaju plaću nisu angažirani i nemaju dio posla koji će odraditi jer imamo vanjske suradnike. Mnogo i ja razumijem najviše pažnje uvijek posvećuje se športu. Ali s druge strane itekako treba istaknuti da su mnogi programi ukinuti. Neki od njih su dječji, školski, obrazovni, filmski. Dakle, zašto je ukinut dječji i školski program na Hrvatskoj televiziji? Neki su potpuno ukinuti, neki su stvoreni, pretvoreni u određene odjele i sigurno da kvaliteta nije na onoj razini na kojoj zaslužuje. A sa druge strane množio se upravo rukovodeći kadar, a smanjeni su ti proizvodni kapaciteti. I naravno da onda Hrvatska televizija je imala i velike štete kao što ćemo i u idućoj točci moći raspravljati vezano za financijsko poslovanje jer marketing pada jer nema kvalitetnog programa i to je jedno s drugim itekako povezano. Hvala lijepo. Kolegice pa ja ne znam zašto se kažem kupuju sencirane emisije, vanjska produkcija kad postoji logistika samog HRT-a i može stvarati zasigurno barem jednako ako ne i veću kvalitetu od toga što se kupuje. Ali očito da tu onda postoji interes. Mi ovdje nismo nadležni da istražujemo što se tu događa i što i zbog čega. To postoje tijela HRT-a pa neka o tome i odlučuju. Govorili ste o sportu. Sjećam se 2015. jednom vrhunskom sportašu Ivici Kosteliću zabranjuje se ulazak na HRT jer nosi sponzorsku jaknu. Hoće promovirati svoj film, zadužio je Republiku Hrvatsku svojim sportskim uspjesima i dolazimo do toga da eto taj čovjek ne može ući jer postoje određena pravila koje je netko nametnuo, a onda su se pravila tumačila ovisno od koga do koga su se ticala. U jednom trenutku su zabranjeni ulasci na HRT i nekim novinarima ne znam raznih portala, jer da ne pišu onako kako bi trebali pisati o HRT-u ili nešto slično u drugim dijelovima. Mislim da postoje problemi, a vjerojatno i rješenja. I ovo što se desilo prije tridesetak, mjesec dana smjena na vrhu HRT-a bi trebala upravo usmjeriti Hrvatsku radio televiziju u smjeru objektivne profesionalne televizije koja nije naklonjena ni lijevoj, ni desnoj strani. Neka rade svoj posao, nek' informiraju hrvatske građane bez puno kažem zadrške i bez puno nekakvih naklonosti zbog toga što bi sutra moglo biti ovako ili preksutra drugačije. Evo to tražimo i postoje kvalitetni ljudi koji to tamo mogu Pa prije nego što počnem replicirati na ono što ste i govorili kolega Boriću jeste vidjeli kako izvješće i zašto je kolega Pupovac napustio sabornicu.

No, da se ja vratim na ono očigledno sam ja ovdje nekakav izaslanik sportaša pa da progovorim o onom što ste vi govorili o sportu na HRT-u. Gledajte, netko je pametan koji očigledno jako puno zna o sportu prebacio praktički sve domaće lige ono što je uspio dobiti. Mi smo košarkaši presretni što se lige našeg prvenstva prenose na četvrtom programu, a ne na drugom, zapravo što se prenosi uopće na televiziji ali nismo sretni što je to na četvrtom, a ne na drugom. Znate zašto? Zato što na četvrtom programu ne smije biti reklama, osim onoga što je u dvorani. Ali ne smije biti nikakva reklama. Dok recimo na drugom programu se prenose jedna utakmica lige prvaka i jedna utakmica europskog kupa, jer tu možete imati komotno reklame. E sad mi recite tko će biti sponzor prve hrvatske košarkaške lige ili prve hrvatske rukometne lige ako prilikom tog prijenosa nema reklama? Pa vani sport je na tako visokoj razini sa puno gledatelja isključivo što je došlo do sprege biznisa i sporta. Dakle, u sport ulaže država u bavljenje sportom mladih, ali onda to dođe do nekakvog vrhunskog sporta gdje mnogi plaćaju da to gledaju. Ali to samo na HRT-u nije takva politika. Jer gledajte, zašto je prijenos na Areni utakmica Europske lige prvaka? Pa zato što je nekakve telekom kompanije su sponzori te lige pa onda moraju ovi i prenositi. Ali istovremeno koja telekom kompanija u Hrvatskoj koje godišnje imaju negdje oko 2 milijarde prihoda sponzorira bilo koji sport u RH? Oni kažu mi vam plaćamo porez pa onda to sponzorirajte. Ali nam zato porez za MAX TV i slične kabelske televizije itekako naplaćuju. I to je u dogovoru sa HRT-om jer svi mi ne bi uzeli MAX TV da HRT ima kvalitetne sportske preglede i neke druge emisije. I to je činjenica i to je istina. Još samo jednu rečenicu, molim vas gospodine potpredsjedniče. U Hrvatskoj se godišnje ubere od poreza na dohodak i prireza nešto više od 13 milijardi kuna.

Kolega Šuker mi ne znamo zašto je kolega Pupovac izašao a o cenzuri sigurno nije bilo ni riječi.

Čak je rekao da ovo nije u skladu sa Ustavom pa je rekao da nema ni obrazloženja za ovo, da on ne zna zašto se ovo ne želi prihvatiti. Nitko mu ništa nije zabranio, barem ja koji sam ovdje sjedio sam to tako doživio. Onda je u jednom trenutku zaključio da očito nešto nije kako on želi, a to je kao i kod male djece ako mu uzmete igračku i ako on nju baš silno želi on se naljuti i počne plakati, kolega Pupovac je izašao van. Jer je to također način da se iznose stavovi u Hrvatskom saboru. I na to ima pravo. Što se tiče sporta, to je ono što fali HRT-u. Ja mislim nitko sretniji od mene da se jedan dio sporta, posebno nogometa, košarke, vaterpola, rukometa, znači momčadskih sportova u kojima Hrvatska jest velesila ajmo to tako reći u svjetskim i europskim razmjerima koji motiviraju veliki broj djece da se bave s takvim sportovima da se konačno vrati na program HRT-a jer nisu baš to toliko silni novci koji se ne bi mogli platiti da se kažem takav program pojavi na HRT-u. A tada će se vjerojatno pojaviti i sponzori a vjerojatno i mogućnosti da se zaradi više nego što se sada zarađuje od marketinga. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Tomislav Saucha. Pa evo kolega Borić ja moram priznati da se što se tiče sporta s vama slažem, iako nisam neki zagriženi fan sporta u par navrata sam se našao u situaciji da sam vrtio po svim mogućim kanalima i tražio sam prijenos neke recimo nogometne utakmice i nisam mogao nikako shvatiti logički kako je moguće da HRT ne prenosi ne znam utakmicu Dinamo-Hajduk ili bilo koju drugu utakmicu 1. nogometne hrvatske lige, ali dobro, ok. Kažem, to je bila nekakva njihova logika koju ja osobno ne shvaćam. Što se tiče vaše percepcije pristranosti HRT-a zadnje 4 godine moram se evo tako utješiti da je to stvar percepcije. Evo kad bi pitali nas mi te 4 godine isto tako nismo bili u potpunosti zadovoljni percepcijom kako je HRT tretirao vijesti i kako je tretirao bio tadašnju vlast. Što se tiče aktualaca za koje vi ste uvjereni da su ustvari plod jedne dobre režije HRT-a, nisu. Tu se radilo o jednom vrlo kvalitetnom premijeru i tadašnjoj lošoj oporbi. Sada vi ste vlast, mi smo oporba, imate vicepremijera vašeg prvaka koji će vjerojatno svakim danom biti sve bolji i bolji uz malu pomoć HRT-a što ste vi uvjereni da u startu odmah naravno jel' mora biti pomoć HRT-a. Možda će gospodin Karamarko do kraja mandata postati jednako tako dobar pa ćemo eto tako i mi kukati iako to bi me začudilo. Što se tiče gospođe Rakić ja ne znam koja bi uloga trebala biti Vijeća za elektroničke medije nego da kontrolira upravo govor mržnje u javnom prostoru ne elektroničkim medijima. I za kraj, smijeh nije grijeh. Kolega da ste u stanju shvatiti humor kojeg je imao „Montirani proces“ vidjeli bi da smijeh nije grijeh i vidjeli bi da ustvari njihova vrsta humora je takva da s ovakvom Vladom vrlo brzo bi oni ostali bez materijala i sami od sebe bi otpali.

Tako je to kolega Saucha, kvalitetan premijer ode u oporbu, a nekvalitetna oporba dođe na vlast. Nije logično ali je tako izgleda. Ja sam govorio kad sam govorio na aktualnom satu govorio sam o sadržajnom dijelu. Mi zaista ovdje koliko god smo mi postavili pitanja nikad nismo dobili odgovor, to je uglavnom bilo ono vrhunac nekakve politike koja nije rađala ništa dobro osim podjela u društvu i probleme uz silne uvrede, poslanice i pridjeve kako jučer sam to rekao. Ali dobro, svatko ima pravo i na takvu percepciju kakvu i vi imate. Što se tiče skidanja sa programa te satirične emisije nismo je mi skinuli ovdje iz Hrvatskog sabora, došao je novi v.d. ravnatelja, oni su procijenili i rekao je da je skida zbog toga što je ako sam dobro zapisao jer podižu nivo objektivnosti. Evo, to je objašnjenje ravnatelja. Ja nemam što tu više dodati. Ali da je bilo cenzure i da se išlo prema tome da se zaštiti SDP i njegova vlast to je bilo očito i nama ovdje u Saboru. Sjećam se jedne strašne izjave kolege Stazića kao potpredsjednika Sabora ovdje u popodnevnim satima kad je klub HDZ-a tražio stanku upravo zbog te izjave. On je opravdao zločine komunizma na Golom otoku jednom čudnom rečenicom, kaže, da nije bilo Golog otoka cijela Jugoslavija bi bio Goli otok. Znači bilo je dozvoljeno tamo ubijati ljude, zatvarati, preodgajati da se to ne bi desilo na području čitave Jugoslavije. Takav čovjek je ostao i potpredsjednik do kraja i sada nam drži moralne lekcije o tome što trebamo mi svi nešto raditi. Ni jedan medij to nije prenio, nitko to nije osudio. A danas se vraćamo 30 godina unazad, 20 godina unazad, vadimo jednu rečenicu, jednu sliku da bi se obračunavali sa ljudima koji nam politički nisu skloni. Kolega Boriću, uvijek kada se vlast mijenjala, nažalost ovih zadnjih 25 godina oni koji su dolazili na vlast prvima je bio imperativ osvojiti HRT. I danas je to slučaj i danas vi to radite. Dakle prvo što ste uspjeli organizirati nakon što ste složili tu s brda s dola Vladu organizirali ste događanje naroda da srušite predsjednicu Vijeća za elektroničke medije. Postupili ste na isti način kao što je i ona garnitura koja je prije vas bila na vlasti učinila. Dakle imperativ im je bio tada osvojiti HRT. Dakle postoji znak jednakosti između vas danas na vlasti i znak jednakosti u odnosu na one koji su sišli s vlasti nakon ovih zadnjih lokalnih izbora. To nije ništa čudno, nažalost to se događa 25 godina. HRT će biti javna, profesionalna, neovisna a time duboko, duboko vjerujem i profitabilna tek kada se te stvari ne budu događale nakon održanih parlamentarnih izbora i kada vladajuće garniture ne budu smanjivale vodstvo HRT-a. Radite vi ono što su radili oni jučer i raditi će oni to sutra nažalost kada vi padnete sa vlasti. Zamjeram vam što ste organizirali događanje naroda i srušili gospođu Mirjanu Rakić, ponizili je, uvrijedili je, koja je radila na HRT-u 40 godina, koja je za vrijeme Domovinskog rata imala potporu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, vodila resor vanjske politike i nikada niti jednom svojom riječju, ni jednim svojim dijelom nije dovela u pitanje hrvatsku neovisnost i hrvatski suverenitet i pravednu borbu hrvatskog naroda za vlastitom državom. To što ste sada napravili, mislim da ste pogriješili. Niste to trebali napraviti i jednu profesionalnu novinarku koja je radila cijeli svoj radni vijek taj posao, objektivnu novinarku poniziti i skinuti je sa trona Vijeća za elektroničke medije. Kolega Glavaš, prva tvrdnja da smo organizirali skupinu ljudi da rušimo Vijeće za elektroničke medije, niti sam sudjelovao, niti sam organizirao. To je nešto što je iza nas a gospođa Rakić je sama dala ostavku iz svojih razloga. Što se tiče Zakona o HRT-u podrazumijevao je 2010. godine konsenzus, izmijenjen je, tada je podrazumijevao kada je izmijenjen odluku većine, znam kako se ovdje glasalo, sami su predlagali, sami su glasali, sami su birali, bili su i vaši kolege iz HDSSB-a iz prethodnog saziva ovdje. Na isti način su se ponašali gotovo kao i mi, izašli smo iz ja mislim sabornice tada. Sada je imenovan v.d. ravnatelj po sadašnjem zakonu koji je donio SDP i ja vjerujem da su pomaci nabolje mogući bez obzira kako netko ovdje danas reče na različite percepcije. I ja mislim da ako se negdje griješilo vrijeme je da se nešto onda nauči i da se na taj način ne ponašamo. A kažem, optužbi može biti sa različitih strana prema svima nama, svatko na svoj način. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. HRT je prevažna tema i naravno da bi se svatko trebao na nju osvrnuti. Postaviti ću jedno pitanje u smislu kokoš ili jaje na početku svoga izlaganja. Dakle je li neka stranka značajna zato šta je puno na televiziji ili je puno na televiziji zato što je značajna? Vrlo bitno pitanje koje sam već prije postavio i na koje sam odgovorio a odgovor je ako vas nema na televiziji ne postojite, točka. Što se tiče HRT-a ona je u teoriji zakonski javna ali u praksi ona je itekako državna. Slažem se sa kolegama koji su rekli da kako dođe koja vlast tako stavi svoje ljude. Rad HRT-a nažalost nije za pohvalu. Jedna od posljedica modela financiranja koju imamo je ta da imamo i 100 tisuća ovrha godišnje. Ja mogu reći nešto što vjerojatno nisam nikada do sada rekao u javnosti da sam imao slučajeva u svojoj praksi, u svom aktivizmu da su ljudi na dražbi gubili kuće, a jedini dom znači, zbog pretplate. toga se zalažem kao što je rekao kolega Kajtazi, i spomenuo neke zemlje koje imaju drugi model financiranja, da se u potpunosti ukine HRT pretplata, da mi svi zajedno nađemo drugi model da se ne otvori prostor da koje kakvi odvjetnički uredi zarađuju 10 puta više nego što je sam iznos ovrhe. Prije svega je u službi aktualne vlasti te se svodi na provladinu propangandu koja god to Vlada bila a ne na informiranje i izvještavanje. Cilj je jasan, stvoriti naciju zombija a ne savjesnih ljudi. Na to veliko pranje mozga godišnje se potroši 1,38 milijardi kuna što je sramota za društvo u kojem milijun i pol građana nema dovoljno ni za podmirenje osnovnih potreba. Stanje pučkim kuhinja, skupljača boca, nezaposlenih i ovršenih građana na državnoj televiziji su veoma rijetke a ispod su svake mjere da toliko utječu na javno mnijenje da se očito stvari izmjene. Ako nema na televiziji skupljača boca za veliki broj građana njih nema ni u stvarnosti. U toj virtualnoj bolje rečeno stimuliranoj stvarnosti sve je u redu, Hrvatska raste, reforme se provode, ljudi su sretni i problema nema. Što se tiče cenzure, navest ću jedan osobni primjer, ne zato što mislim da sam toliko važan nego zato što ga najbolje znam i zato što ne želim da se to ikad ikome ponovno dogodi. Naime, pred izbore, taman prije izborne šutnje trebala je biti održana zadnja politička emisija Nedjeljom u dva i HRT urednik i voditelj Aleksandar Stanković na svojoj facebook stranici, tj. facebook stranici Nedjeljom u dva objavio je video u kojem postavlja pitanje i dakle on javno pita gledatelje, snimio je sebe, koga bi željeli vidjeti u posljednjoj emisiji pred Parlamentarne izbore 2015.godine? kroz napomenu da će ugostiti onoga tko bude imao najviše prijedloga odnosno lajkova. Natječaj je otvoren, to je trajalo mislim negdje dan, dan i nešto. Na kraju je bilo nekih 800 komentara, od tih cirka 800 ako se dobro sjećam nekih 500-600 je bilo za jednu osobu, slučajno sam to bio ja, nekih 200-tinjak je bilo za Božu Petrova i neki drugi kandidati su tu također spominjani. Što radi urednik te facebook stranice? Dakle, ono što je utrošio vrijeme da snimi i pozove građane nakon dan odustaje i zove Božu Petrova. Znači moramo je biti Božo Petrov pod svaku cijenu, ako po natječaju dobro ako onda bez natječaja mora biti jer se gurala takva agenda pred izbore. Ne moram reći ni danas da mi sude zbog toga što sam izrazio svoje nezadovoljstvo što su otkazana sučeljavanja onako sramotno. Zbog toga moram danas ići po sudovima, ali nema veze. Očito sam ja kriv što sam rekao da je nepravda napravljena. Od zadnjih izbora nitko iz Živoga zida nije bio na HRT-u ako se ne računa 4 program i Hrvatski radio, nitko nije bio u Dnevniku, nitko nije bio u Otvorenom, nitko nije bio na kraju krajeva niti u bilo kojoj drugoj emisiji. Pitam se zato je li to standard kojim se vodi javna televizija, zar je moguće da prvi puta u povijesti nije bilo toliko važno sučeljavanje uoči izbora. Tijekom predsjedničkih izbora prošao sam 6 sučeljavanja od čega 2 na HRT-u. Jedini sam prošao sva sučeljavanja, to je izrazito utjecalo na izborni rezultat i to svi znaju i onda nitko ne može reć da je televizija nebitna. Koliko je bilo sučeljavanja za parlamentarne izbore ako ne uzmemo u obzir ono na Novoj tv u podne koje se prenosilo na internetu nula a i to nije bilo baš Bog zna što, u podne za vrijeme radnoga dana ili subote gleda prijenos preko interneta. Tragedija, tragedija za hrvatsku demokraciju, tragedija jer nema javnog sučeljavanja, nema sukoba ideja, nema predstavljanja programa kandidata nego jedna usmjerena agenda. Na kraju krajeva to je reklo i Etičko povjerenstvo DIP-am reklo je da bi značajno utjecalo takvo sučeljavanje na izborni rezultat. Što se tiče pretplate, vratit ću se još malo na to pitanje, nju naravno naplaćuju inkasatori tamo barem gdje još nisu popisali tv aparat, upadaju u stanove i kuće, krše privatno vlasništvo, koriste neznanje građana, što naši stariji građani, umirovljenici koji su živjeli u bivšoj državi i nisu naviknuti još na neke propise ove zemlje znaju postaviti se i zaštititi svoje privatno vlasništvo. Nažalost mnogi ne znaju pa im preko njihove volje upadaju u kuće. Hoće li se sutra i vlasnici mobitela naći na redu da se i njima naplati tv pretplata ako znamo da se naplaćuje čak i za posjedovanje laptopa. Zbog svega navedenoga, ovo nije prva rasprava o HRT-u, ja ne mogu podru prijeti ovo izvješće jer mi savjest to ne dopušta a također htio bih reći da HRT, dakle u sklopu svojih programa izbjegava u potpunosti javnu raspravu po pitanju ukidanja RTV pretplate iako veliki broj građana smatra da se radi o pljačkaškom nametu i traži drugi model financiranja. Eto toliko. Hvala vam.